Poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Na redu je pojedinačna rasprava. Prvi se za raspravu javio uvaženi kolega zastupnik gospodin Gordan Maras. Evo nakon jučerašnjeg dana i rasprave oko HNB-a stječe se dojam da je većina klubova zastupnika u Hrvatskom saboru za promjene ovog zakona.

Jedino što mislim da, iako ovaj zakon dolazi kao jedan od uvjeta jamstava MOST-a u Hrvatski sabor to stvarno nije možda taj red prioriteta i nije najvažnija stvar u Hrvatskoj u ovom trenutku što se dešava. Naši građani puno više očekuju od nas raspravu o monetarnoj politici, o fiskalnoj politici, o poreznoj reformi koja je užasno nepravedna, koja uzima onim koji su najsiromašniji, a daje onima koji su najbogatiji.

Znači građanima ništa, njih 900000 bez kune, 600000 sa 100, 150 kuna ali MOST i HDZ podržavaju reformu koja će guverneru Vujčiću i ljudima u HNB-u povećati plaću 3 do 4000 kuna. I upravo to je ono o čemu treba raspravljati u Hrvatskom saboru, ne to da li ćemo sutra ili za godinu dana vidjeti da li je guverner Vujčić bio negdje na putu ili je pojeo negdje škampe, nego zbog čega se predlaže porezna reforma koja 4 hiljade kuna povećava i ovako već jako dobro plaćenim ljudima u Hrvatskoj narodnoj banci plaću dok milijun i pol hrvatskih građana od toga neće imati ništa. To je prava stvar i o tome treba ovdje razgovarati. Sa druge strane vidjeli smo odmah reakciju i HNB-a i Središnje europske banke koja je jučer u našim medijima nama objašnjava da je zakon nejasan. I netko je tražio mišljenje, jučer ga je dobio da je zakon nejasan i da ne bi trebalo glasati o izvješću HNB-a u Hrvatskom saboru. Ja se s time ne slažem i mislim da bi trebalo glasati. Meni je jasno zašto oni to žele.

Jer ja nisam zadovoljan kada Hrvatska narodna banka proteklih godina ignorira probleme švicarskog franka, kada govori da banke nisu zaradile na švicarskom franku, kada prošlu ili pardon pretprošlu Vladu, ova prošla je toliko kratko trajala da mi se čini kao da je nije ni bilo. Pretprošlu Vladu prije donošenja zakona dramatično upozorava pismom guverner Vujčić i govori nemojte donositi zakon, ugrozit ćete stabilnost kune i ugrozit ćete zaduživanje, odnosno financiranje države narednih godina. Šta se od tog desilo? Da li je kuna stabilna? Je. Da li se država uredno financira? Zbog čega je tako dramatično nekoliko tjedana prije donošenja zakona upozoravao je hrvatsku Vladu da ne donosimo taj zakon kako bi pomogli 53000 hrvatskih obitelji i kako bi im omogućili da jednostavnije žive i da vide neko svjetlo na kraju tunela.

To je supstanca i zato podržavam ovaj zakon. Jučer smo vidjeli od viceguvernera da je rekao da Češka to tako radi i kaže jedina je. Pa što, Hrvatska može biti druga zemlja u EU i zašto mi ne bi imali tu mogućnost iskazati naš stav. Sa druge strane čudi me malo i promjena stava u HDZ-u koja je grčevito proteklih 9 mjeseci sprječavala da dođe to na glasanje, da se otvori rasprava o HNB-u jer je postojao dil između Karamarka i guvernera, očito je postojao dil da ga se ne dira. I sa te strane želim još jednom odati priznanje kolegama iz MOST-a šta taj dil nisu podržali. Jer da nema potrebe u ovom trenutku za većinom HDZ bi i dalje podržavao taj dio. Nisu to podržali iskreno nego zato što su morali, nisu htjeli ostati jedini u sabornici koji ne podržavaju hrvatske ljude i one koji su došli u nepovoljnu situaciju vezano uz kredite u švicarskom franku. Inače da vam kažem 54 tisuće hrvatskih obitelji 94% ih je konvertiralo kredite. Od toga svatko od tih ljudi u prosjeku je 15 tisuća kuna preplatio kamatu, a 150 tisuća kuna mu je manja u prosjeku glavnica. Da vidite koliko smo pomogli ljudima. I da li su banke prestale sa radom? Da li imaju problema, da li nisu adekvatno kapitalizirane, da li im nedostaje kapitala? Ne, sve se dešava najnormalnije i dalje. I sve je to znala HNB i ranije ali je svejedno upozoravala Hrvatsku vladu da ne donosi taj zakon. Sa te strane ono što želim još jednom istaknuti podržavam taj zakon i mislim da je dobro da to donesemo. Ja ga iskreno podržavam za razliku od HDZ-a koji je to iznuđeno podržao zbog većine. I još jednom ću reći, tu isto odajem priznanje MOST-u jer da nije većine u Hrvatskom saboru ne bi taj zakon nikad mi ni vidjeli niti bi glasali o guverneru Vujčiću, vjerojatno bi mandat dobili još jedan a da ne bi nitko ni A rekao od HDZ-a. I sa te strane mislim da je ovo korak naprijed prema tome da vidimo što se tamo dešava. Ali još jednom ću reći volio bih da su uvjeti MOST-a rasprava o poreznoj reformi, o tome da milijun i pol ljudi ne dobiva ništa, a ljudi u HNB-u dobivaju plaće 3 do 4 tisuće kuna veće, da ljudi u upravi INA-e dobivaju prosječnu plaću više. Znači, evo ljudi koji sami priznaju da ništa ne rade u INA-i, da su marginalizirani sa poreznom reformom MOST i HDZ će imati 6 tisuća kuna veću plaću neto, prosječnu hrvatsku plaću. I zbog toga narod zove ovu reformu super hik reforma i zbog toga je ne podržava niti će je podržati. Naravno MOST i HDZ većinom silom ruku će izglasati to da ljudi teže žive, da imaju veće troškove a da bogati imaju više novca. I to ne možemo nikada podržati i zato evo apeliram još jednom na MOST da kada govorimo o uvjetima postavi uvjete koji su u interesu hrvatskih građana a ne u interesu medija i rasprava ovdje u Saboru da li je Vujčić otišao na škampe ili na hobotnicu. Mislim da to nije glavni interes hrvatskih građana. Još jedna stvar koja mi je upala u oko u ovom zakonu kaže u obrazloženju prema istraživanjima najnetransparentnija u jugoistočnoj Europi sa Albanijom, Rumunjskom itd. Gledajte obično kad se to napiše onda se napiše koje istraživanje, tko ga je proveo. Mislim, možda je bilo istraživanje gospodina Bulja i Grmoje, razumijete? Znači, ne znamo tko je proveo ta istraživanja. Možda su njih dvoje sjeli lijepo na Internet, izguglali i napravili istraživanje i zaključili sami da je HNB najnetransparentniji u jugoistočnoj Europi. Znači kad napišemo takvo nešto to govorim radi ozbiljnosti prijedloga i ubuduće da kolege iz MOST-a obrate pažnju na to. Kad govorimo o istraživanjima pa morate napisati tko je proveo, da li je relevantan kako bi mi svi skupa bili svjesni o čemu pričamo a ne ovako nabaciti odokativno. Ja mogu tako reći da je kolega Reiner jedan od najčvršćih, najnedemokratskijih voditelja sjednice Sabora. Ali to je po mom mišljenju, on misli drugačije. Znači, s te strane moramo napraviti u prijedlozima zakona i reference i točke koje bi nam govorile na koji način se možemo pozivati na određene podatke. Evo ga, podržat ću zakon ali volio bih da razgovaramo o zbilja važnim temama u ovom Domu, a ne o temama koje će zabaviti javnost jedan ili dva dana. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. Uvaženi kolega odmah se moram složiti sa jednim dijelom vašeg izlaganja gdje ste ukazali u biti na nešto što je činjenica, a to je da mi evo već treći tjedan raspravljamo o stvarima koje su potpuno irelevantne za stvarne probleme građana Republike Hrvatske. Ako izuzmemo pitanje Ovršnog zakona koji se djelomično dotaknuo stvarnih i ozbiljnih problema svi ostali prijedlozi su de facto bavljenje samima sobom.

Međutim, na trenutak ću se vratiti na ovaj prijedlog zakona. Vi ste spomenuli da je jučer objavljeno mišljenje Europske središnje banke. Točno. Europska središnja banka je jučer u okviru svoje nadležnosti koja proizlazi iz ugovora o funkcioniranju EU dostavila HNB-u i Ministarstvu financija Republike Hrvatske svoje mišljenje o ovom prijedlogu zakona. Međutim, predlagatelji nisu imali potrebe obavijestiti Hrvatski sabor da je to mišljenje traženo, dapače jučer sam replicirao gospodinu Paneniću kojeg danas ovdje nema, pozvao sam ga da dostavi ono ranije mišljenje a mi smo jučer dobili novo. Novo koje ukazuje na niz problema sa načinom na koji je ovaj zakon izrađen i upute kako ga korigirati.

Odgovor na repliku, uvaženi kolega Maras. Gospodine Grbin apsolutno je ovo dimna zavjesa. Nema nijednog drugog logičnog objašnjenja za ovu pod navodnicima „raspravu“ o temi koja nije od presudne važnosti pa ja vjerujem da su kolege u MOST-u dovoljno ozbiljne da shvate da ovo nije tema koja će krucijalno rješavati probleme hrvatskih građana. Ako oni to shvaćaju, a ja vjerujem da shvaćaju onda je jedini logičan odgovor da je to dimna zavjesa kako bi se važnije stvari progurale ispod žita kako bi ljudi plaćali više, kako bi se dignuo PDV, kako bi stotine tisuća ljudi koji rade u sektoru turizma, ugostiteljstva imali probleme naredne godine. 12% nekome dignuti troškove preko noći, pa taj posao ne može opstati sljedeće godine pa i da dignu cijene past će im promet jer ljudi nemaju novca jer smo s druge strane oslobodili samo one najbogatije koje baš i briga da li je 12% skuplje ili jeftinije. Oni koji su najveći potrošači naši građani, neće dobiti ništa, dobit će sto kuna mjesečno. Pa neće to popiti na kavu i na piće. I to je dimna zavjesa. Dovoljno sam rekao, ne trebam više govoriti, šest tisuća kuna mjesečno ljudima koji su sami priznali da ne rade ništa, a milijun i pol ljudi u Hrvatskoj od porezne reforme neće dobiti ništa i to je dimna zavjesa. A sa druge strane, podržavam kolege MOST-a prema Europskoj središnjoj banci, nitko se nema pravo na ovaj način sa pozicije visoka postaviti prema jednoj državi i zastupnicima u toj državi, oni su njih ismijali jučer ako ste vidjeli njihovo priopćenje. To se ne smije dozvoliti. I ako je to jedini razlog da podržim ovaj zakon ja ću ga podržati. Neće oni objašnjavati kolegama iz MOST-a šta oni smiju, šta ne smiju napisati u zakon i neće na taj način s visoka braniti svoje ovdje ja bi rekao samoisporučitelje i tehničke radnike koji moraju voditi više interesa o našim građanima nego o tome što im netko kaže iz odgovoru na repliku. Poštovani potpredsjedniče. Pa prije svega evo dobro ste konstatirali kolega Maras, pa jel zakon ovaj tu zbog građana? Nije zbog građana. Hoće zbog ovog zakona građani živjeti bolje? Neće živjeti bolje. Ovim zakonom se malo zabavlja hrvatska javnost po načelu kruha i igara, s tim da nema kruha. Ljudi zbog ovoga neće moći dići jeftinije kredite, a u kampanji se obećavalo da će se ukinuti devizna klauzula, nudile su se određene stvari koje nisu bile realne i sada se stvara dojam potenciraju se jamstva od kojih zapravo ništa nije ostalo. Pretplata za HRT se nije smanjila, gospodarski pojas nije proglašen. Mi imamo zapravo ovo što ste i sami rekli jednu dimnu zavjesu odnosno stvaranje dojma da se nešto radi dok se zapravo ne radi ništa. Umjesto toga u ovom prijedlogu zakona, ja ću vas podsjetiti, to sam i jučer rekao i danas ću ponoviti, imamo jednu riječku krpicu gdje se upliće državni ured u povjerljive podatke HNB-a. Ljudi moji, niti jedna vlada se nije usudila dirnuti u monetarnu stabilnost i hrvatsku kunu, stabilnost hrvatske kune do sada. Ako se želi raspravljati o monetarnoj politici može se i treba se raspravljati u Saboru. Predlažem da tu raspravu vratimo u Sabor, da ne raspravljamo o osobnim odnosima, da ne raspravljamo o nečemu što neće pomoći hrvatskim građanima da žive bolje, ali da mala vrta ne riskiramo i ne uvodimo eksperiment koji može dovesti do povjerljivih informacija koje mogu narušiti stabilnost hrvatske kune. Niti jedna vlada to nije napravila. Eksperimenta nam je dosta ljudi moji. Pa vi ste sastavili Vladu, tjedan dana nakon toga je mijenjate, jamstva ste uputili, tjedan dana nakon toga ih mijenjate, poreznu reformu ste najavili, tjedan dana nakon toga već ste najavili izmjene. Kruga i igara apsolutno, evo slikovito ću ovdje svima objasniti o čemu se tu radi. Uzeli su Borisa Vujčića MOST i HDZ i bacili ga lavovima, a sa druge strane idu Marić i Dalićka i uzimaju ugostiteljima, uzimaju građanima i dok se tu Vujčić brani sa jedne strane, Marić i Dalićka kupe novce. Vrlo jednostavno. Ugostitelji 50 tisuća njih obrtnika u Hrvatskoj koji rade će plaćati 12% više, ali ne, nema veze, gledajte Vujčića njega ćemo kontrolirati jer jede škampe, a vas 50 tisuća u tom trenutku će Marić i Dalićka skinuti za 12%. vrlo slikovito je to na ovaj način se može vidjeti. I u biti šta se radi? Ne vodi se računa o građanima, ne vodi se računa o tome šta je pravedno, šta je ispravno jer nije ispravno da nekome dignemo plaću šest tisuća kuna. Evo vam prijedlog za poreznu reformu. Dignite najveću stopu oporezivanja 50% na one najbogatije. Zašto to ne napravite?

Zahvaljujem kolegi Marasu. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Maras, da slažem se s vama treba razgovarati ovdje o važnim temama. Kada je u pitanju porezna reforma spomenut ću samo na primjeru Slavonije, ako se ugostiteljstvu povećava PDV onda je to u Slavoniji neodrživo. Nije isto imati kafić u Slavoniji ili recimo na moru jer vi cijenu piva ne možete spustiti ispod deset kuna na što je ministar upozoravao iako je PDV smanjen da se cijene u ugostiteljstvu nisu smanjivale. Dakle ta porezna reforma će se sigurno osjetiti u Slavoniji ali ono što se ne slažem kolega Grmoja, ono što se ne slažem sa kolegom Marasom on je rekao da su MOST i HDZ pripremali ovu poreznu reformu. Meni se čini da se MOST oko ovoga još nije očitovao, tako imam dojam i da MOST u ovoj reformi nije ni sudjelovao baš u izradi te reforme. A što se tiče HNB-a kolega Grmoja, onako kako je počelo, tako se nastavilo, ne znam je li će se tako i završiti. Mi smo '91. godine uveli novčani bon, taj se zvao HRD, hrvatski dinar. Sjećam se da su onda neki ljudi koji su znali voziti kamion odvezli puno toga novca u susjednu zemlju i onda vratili za nju vrijedne marke a jedan pojedinac je za taj riposao ispostavio račun od 3 milijarde kuna, čini mi se, da je tako nešto bilo. Dakle ono što je, što HNB od tog trenutka, a njoj je postavljen ovako općeniti cilj da ona zapravo je zadužena u članku 3. zadržavanja stabilnosti cijena. Zapravo HNB nikada više od toga nije niti radila, niti je kontrolirala ono što se na tržištu događa a ovdje se spominje i švicarski franak i drugi krediti.

Sigurno se ne radi o forintama. Izvolite. Kolega Žagar, spomenuli ste dobro da bi Slavonija kao što i u mnogo slučajeva ispašta kod promjena zakona ovdje je ispaštala možda i najviše jer je to najviše onih koji neće dobiti ništa. U Slavoniji najmanje ljudi ima novaca i neće imati koristi od porezne reforme koju provode HDZ i MOST. Isto kao što neće imati koristi, rekao sam 50 tisuća obrtnika je u Hrvatskoj, da sam ja predsjednik Obrtničke komore, ja bih tu kampirao ispred Hrvatskoga sabora. I pozivam sve obrtnike da dođu ovdje i da kažu ljudima iz MOST-a i HDZ-a šta misle o njihovoj poreznoj reformi a kada im dođu na kavu da im ne stave šećer, neka im kava bude gorka, neka vide da otežavaju ljudima kruh koji ne bi trebali otežavati. A sa druge strane, reći ću vam još jednom, oko HNB-a i toga šta se u ovom zakonu predlaže ja ne mislim da je to od krucijalne važnosti ali mislim da trebamo krenuti u tom smjeru. I volio bih da ovaj zakon nije najvažniji za MOST nego da je to porezna reforma i volio bih da taj zakon usvojimo zato što mislim da Europska središnja banka se ne može postavljati na ovaj način prema Hrvatskom saboru i prema državama članicama. Ne može, pa pogledajte malo šta je napisalo to u novinama, da je zakon s brda, s dola, da se ništa ne razumije, da se ne zna šta će se revidirati i da nije konzistentan i da se ne smije glasati. Pazite oni govore nama da ne smijemo glasati o izvješću HNB-a. Pa s kojim pravom? Pa mi smo ih postavili. Pa šta to znači da za 6 godina ne možemo ponovo birati novog guvernera HNB-a? Evo 2018. je izbor novog guvernera, tada ćemo glasati za svih 6 godina. Imamo pravo glasati, ako imaju pravo Česi imaju i Hrvati. Za povredu Poslovnika javio se uvaženi kolega Miro Bulj. Povreda Poslovnika 232. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od teme, predsjedavajući, vi gospodine predsjedatelju ga morate opomenuti.

Zahvaljujem uvaženi kolega Bulj. Djelomično se slažem sa vašim stavom i razmišljanjem ali kada bi na takav način presuđivali ili sudili i oduzimali riječ onda nitko od zastupnika ne bi govorio po nikakvoj temi jer i u svakom izlaganju kolega zastupnika uvijek se govori o nekim drugim temama pa to bude uvod za glavnu temu. Ja bih apelirao na sve vas i zastupnice i zastupnice da se strogo držimo teme o kojoj raspravljamo a ovaj uvodni dio koji nas uvodi u temu da bude što kraći bez ovih velikih eskapada. Evo, zahvaljujem još jednom. Nastavljamo sa prijavljenima za repliku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Evo ja bih se zahvalio kolegi Marasu na podršci ovom zakonu i očito je da on i kolega Lalovac zastupaju jednu suverenističku poziciju u kojoj nećemo dopustiti da nam bilo tko iz Europe pa tako i nekakav činovnik koji je vjerojatno na nagovor guvernera Vujčića napisao ovo pismo da nam određuje hoćemo li mi u ovom Visokom domu glasovati o izvješću HNB-a ili nećemo. Ali očito je da unutar vašeg kluba, odnosno unutar vaše stranke postoje i nekakva drugačija razmišljanja, pa smo jučer čuli kolegu Saucha koji kaže da je ovo obračun sa guvernerom Vujčićem ili gospodina Bernardića koji se ovdje pojavi i onda konstantno ponavlja nekakvu mantru koja nema nikakve veze sa raspravom, znači nitko ne govori o destabilizaciji kune, monetarnog sustava, znači to uopće nije tema rasprave. Znači ja vam zahvaljujem što ste dali podršku i što držite čvrsto tu suverenističku poziciju. Slažem se s vama da ovo što je izašlo u Jutarnjem listu oko upozorenja zbog znači HNB-a da apsolutno ne stoji. Sve te primjedbe smo mi uvažili, znači mi ne želimo dirati u neovisnost HNB-a, radi se samo o ulasku revizije. A slažem se s vama da o izvješću HNB-a mi imamo pravo ovdje u ovom Visokom domu glasovati i tako poslati određenu poruku.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Grmoji na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Maras, izvolite. Pa to je dobro za vas da si ne umišljate. To je dobro, budite čvrsto na zemlji, vi ste skroman čovjek, to se vidi na vama, samozatajan i skroman čovjek Nikola Grmoja. Znači ja vas pohvaljujem i tako nastavite i dalje u vašem političkom radu daleko ćete dogurati. A vama gospodine predsjedavajući zahvaljujem se što ste zaštitili zastupnike da mogu govoriti ne samo o temama o kojima žele da govore ljudi iz MOST-a, to je tzv. metkovićki poslovnik. Znači govoriš samo o onome šta mi iz Metkovića želimo da govoriš. Ja ću govoriti o onome što muči hrvatske građane i nitko me ovdje neće u tome spriječiti, ako mi se oduzme riječ to je po Poslovniku, ali opet sutra ću nastaviti govorit dalje zbog toga što to od nas građani očekuju. Što se tiče kolege Lalovca i mene tu ste u pravu, što se tiče kolege Sauche niste. On je rekao upravo u ovom kontekstu u kojem sam vam ja govorio. Bacali ste vučića lavovima a sa druge strane Dalić i Marić uzimaju novce ljudima. Vrlo jednostavna formula. Znači to je ta varijanta koju ja ne podržavam skretanja pozornosti sa najvažnijih tema i sa te strane građani od ovoga neće imati neke koristi. I još bi vam jednu, dao jedan savjet pošto ste mladi zastupnik, stječete iskustvo ali dobro ste krenuli, nastavite tako dalje, nemojte vjerovati portalima Direktno.hr, Dnevno.hr. Znači pogledajte životopis, poslat ću vam ga na mail pa ćete vidjeti di sam radio, šta sam radio. Možda nemam tako impresivnu biografiju kao vi, znam da nije lako ostvariti te uspjehe koje ste vi napravili ali nešto sam ipak radio i nešto naučio u životu. Izvolite. Poštovani zastupniče Maras, evo ne mogu ne primijetit na početku da je predizborna kampanja u SDP u punom jeku, da se malo našalim. Ali slažem se s vama u pogledu ovih suverenističkih izjava da i ja ću zaštiti i biti na strani svake stranke u ovom Saboru koja brani interes hrvatskih građana i da je ovo najvažnije mjesto na kojem moramo braniti suverenitet RH. Međutim, prije nekoliko mjeseci kada sam bio u MOST-u i pokrenuo ovu temu promjene Zakona o HNB-u skupljao sam potpise i skupio 45 potpisa zajedno sa doktorom Marićem Goranom. Žao mi je što tada nitko iz SDP-a nije dao potpis iako sam shvatio po razgovorima da bi ljudi dali ali razumijem i politički kontekst tada između HDZ-a-SDP-a ali se slažem s vama da je vrh HDZ-a tada snažno opnirao ovom zakonu i evo i ja ću danas pohvaliti ponovno MOST iako sam izišao iz MOST-a da ima političke hrabrosti da ovo dovede kraju. Slažem se s vama da treba raspravljati o monetarnoj politici ali se ne slažem s vama da mislite da ovaj zakon nije toliko važan i da je to obračun s ljudima, nije. Pa upravo zbog ovakvog Zakona o HNB-u ta se institucija ponaša kako se ponaša kao država u državi. Ali evo vas bi pitao jednu stvar na kraju, vidite nama je ovdje u pročišćenom dnevnom redu treća točka polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarivanja stabilnosti cijena i monetarne politike.

Slažete li se vi s tim? Znači nema smisla da raspravljamo o nečemu što će zakon obuhvatiti da se glasa o tome. To je naravno na vodstvu Sabora, oni to izvješće mogu staviti nakon što se usvoji ovaj zakon i u drugom čitanju. I ja to očekujem od predsjednika sabora gospodina Petrova da se ne raspravlja o ovoj temi dok god ne usvojimo ovaj zakon kako bi mogli i ja bi rekao materijalizirati ono šta ovdje MOST predlaže. To bi bila konzistentna politika. Ali dobro ste primijetili ono na početku što ste rekli. Znači da nema potrebe za 13 ruku ili 14, 15 ne znam koliko ih je. Ne bi ovo došlo na dnevni red i tu treba odat priznanje ljudima iz MOST-a jer bi dogovor Karamarko-Vučić ostao na djelu. To je bio jedan dogovor iz jednog restorana u Gradu Zagrebu i dosta čvrsto se držao. Ali kako se stvari brzo mijenjaju u HDZ-u očito i taj dogovor više ne vrijedi. Tako da s te strane dobro je da idemo u ovom smjeru i dobro je da ćemo HNB moći malo čvršće kontrolirati makar u ovom financijskom transparentnom djelu. Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru na repliku. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin akademik Željko Reiner. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Maras, često u ovoj dvorani imamo prilike čuti razne demagoške izjave ali vi ste se ovako sa današnjim ubrojili među one istaknutije. Spomenuli ste ozbiljnost, a zar je ozbiljnost razgovarati o zakonima, o monetarnoj i poreznoj reformi koju nitko od nas nije vidio, koje nisu došle još u ovaj Sabor. I sve vaše spoznaje kao i moje spoznaje proističu iz onih portala koje ste vi spomenuli, iz medija itd. Prema tome, vi ste većinu svoga govora posvetili nečemu što niste pročitali jer taj tekst niste vidjeli, a pričali ste ovdje kako će 1,5 milijun ljudi ostati siromašno radi toga, spominjali da će neki dobiti ne znam ogromne sume novca, drugi će se osiromašiti itd. sve na bazi ničega, dakle na bazi činjenice da vi te zakone vidjeli niste uopće. Drago mi je da osim ostalih kvaliteta koje vi posjedujete imate i vidovitost, jer ste rekli da je HDZ, da vi iskreno podržavate ovo a HDZ nije iskreno podržavao ono priču o Franku itd. I da je sve ovo smišljeno samo zato da bi se ne znam guvernera Vujčića ocrnilo itd. Ali zar vi uistinu mislite da su svi potpuno zaboravni i da se ne sjećaju, da je upravo vaša stranka stavila guvernera Vujčića zato jer je bio osobni prijatelj predsjednika vaše stranke Zorana Milanovića, a sad najedanputa se stvari okreću potpuno drugačije i čini vam se da su svi to u Hrvatskoj zaboravili. Gospodine Reiner ne znam jeste li vi čuli za jednog čovjeka zove se Zdravko Marić. Jel' znate gospodine Zdravko Marić? Znam da je od nedavno u HDZ-u. Ne? Prije mjesec, dva, tri, ali je, čovjek je ministar financija. Pa ja ne znam o čemu vi govorite? Kakvi direktno, dnevno. Ne? Zdravko Marić je to izgovorio sve, ministar financija, član HDZ-a, član Vlade gospodina Plenkovića i ja se referiram na ono što je on rekao. On je rekao 900000 ljudi neće dobiti ni kunu, 600000 ljudi će dobiti 100, 150 kuna, a članovi uprave INA-e će dobiti 6000 kn mjesečno. Znači, Zdravko Marić član HDZ-a, član kabineta gospodina Plenkovića, znači pa mene sad iznenađuje jeste vi uopće bili u Hrvatskoj. Jeste bili negdje na službenom putu ako to sve skupa niste vidjeli. Moram priznati da sam konsterniran neinformiranosti gospodina potpredsjednika Reinera. Znači, ako govorimo o ovako ozbiljnim temama onda se morate barem elementarno informirati i da vidite tko je šta rekao. To je rekao sve vaš kolega gospodin Zdravko Marić. A sa druge strane, tko je koga imenovao i tko je s kim frend pa to u SDP-u nema tu konotaciju kao u Znači, mi nemamo ako smo s nekim dobri obavezu prema njemu kao što je recimo u HDZ-u imaju obavezu prema gospodinu koji je konzultat od MOL-a, koji je bio intimus vašeg predsjednika, sjedio u Sheratonu svaki drugi dan sa njim. Znači, mi kada netko misli zaštititi hrvatske građane kao što smo mi to napravili kod švicarca, ako si s nekim prijatelj to nema veze. Družba je družba, a služba je služba gospodine Reiner [[Upadica Brkić: Hvala.]] Pa da, pepermint je družba, a Vlada i HNB je služba i onda doneseš zakon u korist 54000 hrvatskih obitelji. Tu mi vidimo veliku razliku za razliku od HDZ-a. Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, meni je drago da i vi evo podržavate ovaj zakon i to s pozicije oporbenog zastupnika što vam želim da još i dugo dugo uživate u toj poziciji. I ako ovako nastavite ja mislim da ćete si tu uslugu i napraviti.

Bili ste i ministar u Vladi. Međutim, taj zakon koji je danas o kojemu raspravljamo niste predložili niti vi, niti vaša Vlada. U međuvremenu se o izvješću Narodne banke glasovalo u ovom Saboru pet puta. Samo jedanput koliko se ja sjećam a čitavo sam vrijeme u Saboru smo se odlučivali za ili protiv tog izvješća. Čini mi se da je to bila 2013. godina, nisam siguran. U tom smislu je bio spor u prošloj Vladi da li će se ili neće se izvješće HNB-a primiti na znanje.

Da tome nije tako ovaj zakon ne bi bilo potrebno ni donositi. I upravo da bi se to razriješilo ovaj zakon je dobrodošao da mi kao saborski zastupnici možemo se postaviti apsolutno prema izvješću Narodne banke. No, podsjećam vas da ste tu prigodu imali i vi 4 godine a niste napravili, nego smo i za vrijeme vaše Vlade primali na znanje to isto izvješće. Hvala lijepa. Gospodine Bačić, evo kako vi meni želite dobro i ja vama želim dobro u budućnosti i puno uspjeha u radu i svega uz što ide. Iskreno vi ste sad tu se postavili kao kroničar šta se dešavalo proteklih pet, šest godina i rekli ste šta je tko mogao, šta tko nije. Ja se s vama mogu složiti. Da, moglo se. Moglo se i '95. ne ići u privatizaciju i '93. Znači, hajmo pričati o tome šta je bilo '93., '94., kako su se ljudi obogatili, kako je koja nepravda je napravljena. I onda znate tko bi za to bio odgovoran? A vi ste bili tada vjerojatno ste bili, ne znam sad jeste li bili dužnosnik neki, ali ste bili u HDZ-u i sudjelovali ste u toj priči. Zato kad se postavljamo iz pozicije kroničara dobro je ne okretati se iza sebe, nego postaviti stvari šta će biti u budućnosti. Ja se s vama slažem, moglo se puno toga napraviti. Mislim da je manji propust to što nismo izmijenili Zakon o HNB-u nego šta se desila privatizacija tijekom devedesetih godina. Mislim da ćemo se i vi i ja oko toga složiti. Evo klimate glavom. Znači složili smo se i ajmo napraviti nešto da budemo bolji u budućnosti. Ovo sa HNB-om je ionako mala sitnica, porezna reforma je ipak komad koji treba odvaliti i koji treba napraviti tako da naši ljudi osjete korist, a ne da se prodaje magla da kažu da će svi imati koristi od toga a koristi će imati vrlo mali broj ljudi. I ovi svi koji hvale po medijima tu reformu imaju debele koristi od toga. I porezni stručnjaci i konzultanti svi će oni imati više novca, svi će oni prodavati više usluga i svima njima to koristi. I zbog toga hvale. Ali ljudi koji nas danas gledaju neće imati nikakve koristi od toga i zbog toga sam protiv reforme. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja ću poštovati Poslovnik i referirat ću se na ono o čemu ste govorili, a to je prije svega želim se složiti sa vama kada govorite da je veća transparentnost u radu HNB-a nešto dobro i da od toga ne treba bježati, da trebamo takav stav zauzeti i ne vidim tu ništa sporno. Međutim, ono što se moram složiti sa nekim kolegama prije mene je da li je ovo zaista od životne važnosti za hrvatske građane i za funkcioniranje Hrvatske države? Ja mislim da nije. Imali smo 10, 9, 7 koliko li jamstava, na kraju je to spalo na 1,5 rekao bih a to je HNB možda i HRT odnosno ne utjerivanje dugova HRT-a. No, ne pričamo o onim bitnim stvarima. Pa ću vam reći idite recimo u Lisičine koje su bile nadaleko poznate po svom arboretumu koji je uništen u Domovinskom ratu, koje su '91. godine imale 160 stanovnika. Znate li koliko ima sad po popisu? To su problemi s kojima se jedna naša regija susreće i na koju mi vječito žmirimo. Mi raspravljamo o transparentnosti HNB-a, što je dobro, ali da li će ti ljudi biti motiviraniji živjeti u tim područjima, da li će tamo graditi svoju budućnost, da li će tamo odlaziti zbog toga? Pa ja kažem da neće. Kada govorimo o poreznoj reformi predlagao sam jednu jasnu mjeru da se strateški odredimo prema manje razvijenim regijama i da uvedemo neke porezne olakšice prema njima. Nismo to uveli nego imamo poreznu reformu koja bogatima daje više, a siromašnima ne daje ništa. I kolega Maras spominjete često INA-u i upravu INA-e i koliko će njihova plaća rasti. Pa to je možda motivirano i činjenicom da su prihodi jedne potpredsjednice Vlade njezinog kućanstva pali pa se ovdje želi nadoknaditi. Ali to su problemi, ovo o čemu sam pričao ranije, koji tište hrvatske građane. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Hajdukoviću držim se i ja Poslovnika ali ono što je puno važnije držim se interesa ljudi koji su nas birali i onih koji nas sada gledaju. Jer zbog toga i jesmo ovdje zastupnici. Vi ste spomenuli u biti ono što je moj kolega Branko Grčić, evo pozivam sve koji su ovdje i koji nas sada gledaju da odu na facebook stranicu kolege Branka Grčića koji je preciznošću neurokirurga skenirao poreznu reformu i napravio analizu tko od nje ima koristi, tko od nje nema koristi. I dobro ste spomenuli, da, nije možda korektno ići ad hominem ali činjenica je da članovi uprave INA-e će dobiti 6 tisuća kuna neto veću plaću za nerad, za zatvaranje rafinerije u Sisku, za to što se država ne protivi na pravi način zatvaranju rafinerije u Sisku mi ćemo nagraditi članove uprave u INA-i sa 6 tisuća kuna neto mjesečno većom plaćom. Ali nemojte zaboraviti Sisak je samo prvi, slijedi nakon toga ako to dopustimo i Rijeka. I to je interes hrvatskih građana i interes hrvatskih građana je za mene iznad Poslovnika Hrvatskog sabora mada se ja njega vrlo striktno pridržavam. Zahvaljujem kolegi Marasu. Kolega Maras vi ste hrvatski zastupnik u Hrvatskom saboru i dužni ste se držati Poslovnika kao i svi mi ostali. Još jednom apeliram na vas da se držimo teme o kojoj razgovaramo. Nije upitno da možete reći sve što želite ali mislim da bi bilo dobro i zbog odgovornosti da govorimo o temi o kojoj upravo raspravljamo. Uvaženi kolega Maras dakle ova priča oko reakcije ECB-a se možda najbolje očituje u jednoj tamo rečenici gdje kaže da se odredbe prijedloga ne bi trebale retroaktivno primjenjivati, posebno u slučaju imenovanja članova Savjeta HNB-a, to pretpostavlja valjda i guvernera. Znači, sve možete dirati ali nemojte dirati trenutnu postavu. Prema tome, očigledno je gdje su se pisale te rečenice koje su onda naravno verificirane u konačnici negdje izvan granica Hrvatske. Dakle, to je po meni podcjenjivački stav prema Hrvatskoj državi, narodu, prema nama koji sjedimo ovdje itd., itd. Drugo što sam htio reći jeste nešto da rasvijetlimo malo. Kao sudionik razgovora sa HNB-om između ostalog i u Vladi oko rješavanja problema švicarskog franka mogu posvjedočiti da je HNB i na najvišoj razini bio zastupljen u tim pregovorima i razgovorima u traženju modela koji smo u konačnici i našli. Istina je da su predstavnici HNB-a u toj situaciji ukazivali na trošak tog postupka, tog modela koji bi trebao biti preko 7 milijardi kuna. Međutim, isto je tako istina da su se predstavnici HNB-a vrlo jasno očitovali da s obzirom na stanje međunarodnih rezervi, dakle pričuva, da ne bi trebalo biti nekih većih šokova za stabilnost financijskog sustava. To smo jako pomno slušali. Predlagali su da se primjeni nešto više socijalan model koji bi obuhvatio brojkom 2500 ljudi umjesto ovih 55 tisuća koje je zakonom u konačnici obuhvaćeno a nakon svega toga su nam došli sa onim famoznim pismom sa deset točaka gdje su nas upozoravali o svemu i svačemu što se na svu sreću za sve nas nije ostvarilo i to je vrlo važna stvar da građani to znaju. Zahvaljujem kolegi Grčiću na replici. Izvolite. Hvala lijepa. Za mene ovo što ste sada spomenuli i pismo koje Središnja europska banka poslala vjerojatno Ministarstvu financija i HNB-u, Vladi RH zaslužuje da se na to reagira. Znači niti jedan zastupnik niti jedna stranka u RH koja ima povjerenje i pravo da predlaže Hrvatskom saboru, ne zaslužuje ovakvu razinu podcjenjivanja i postavljanja s visoka. Pogledajte što piše u tom pismu, piše da ste predložili nešto što nikome nije jasno, a oni su kao educirani vrhunski stručnjaci. Pa ako oni ne mogu shvatiti, to znači da je napisana notorna glupost. E to ne smijemo dozvoliti.

Štite sebe i svoje ljude, a mi štitimo građane RH. I s te strane još jednom ću reći, ako imaju pravo Česi glasati, zbog čega ne bi imali pravo glasati i hrvatski zastupnici. Jučer je to genijalno odgovorio viceguverner ovdje, vidio sam na televiziji, kaže to je samo u jednoj zemlji EU. Super, sada će biti u dvije. Hvala vam na potvrdi da je to o.k., da takva praksa postoji u EU, tako da gospodin Šošić vjerojatno nesvjesno nam je dao ovdje i za pravo da tako odglasamo. Zahvaljujem kolegi Marasu. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Naravno da europski činovnik kada pošalje otvoreno pismo predstavničkom tijelu, naravno uz sugestiju u biti u cijelosti napisano iz HNB-a da je to sramotno i žalosno, da je to direktan udarac na suverenitet. Potpuni nadzor imamo npr. u Njemačkoj. Kako bi ovaj činovnik europski postupio prema Njemačkoj ili Francuskoj, Danskoj, Poljskoj, Švedskoj koji potpuni nadzor imaju nad svojim bankama?

50 tisuća samo iz Slavonije u tome vremenu dok ste vi bili ministar zbog toga iselilo. Da, skenirao je dobro ministar Grčić, ove porezne reforme koje još nisu ni došle u Parlament i MOST će imati svoj stav i ja kao pojedinac, kao saborski zastupnik jer nisam na klik jedan, dva. Da, ali upravo je on napravio izmjenu Zakona o regionalnom razvoju 2014. kao i moj Sinj, Gorski kotar i Liku dovelo na dno dan. Proglasio ih je razvijenim krajevima. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Bulj prvo na pohvalama, puno mi to znači da sam po vama i gospodinu Grmoji jedan od najboljih ministara bio u prošloj vladi.

Šteta što više niste momak, ali dobro, možda jednom kada izađete iz politike ćete opet biti alkarski momak. Ali ono što je puno bitnije, znači ovo kada govorite o poljoprivredi i novcima i iseljavanju, nažalost gospodine Bulj iseljavanje nije stalo, mi smo tome svjedoci svaki dan, bez obzira što ste vi i gospodin Grmoja došli na vlast. ja sam se nekako nadao da ćete kada vi i gospodin Grmoja dođete na vlast da će sve odjedanput stati, da će se Hrvatskoj početi vraćati ljudi jer kada vide tako kvalitetne zastupnike u Hrvatskom saboru, reći će gle zbilja moguće je u Hrvatskoj nešto napraviti. Ali nažalost i dalje se ljudi iseljavaju i nemojte se ne zaslužuju ti ljudi da se s njima na politikantski način ovdje govori. Znači vi to potežete kao da je to samo tako. Ljudi odlaze svaki dan i sad kada je MOST na vlasti nažalost i kada je bio SDP na vlasti.

Ne zaslužuju ljudi da vi na politikantski način njih uzimate u svojoj raspravi. Evo to je jedino što vas molim u budućnosti, te ljude koji nažalost moraju odlaziti iz Hrvatske nemojte koristiti za sitne potrebe ovdje u vašim replikama. Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru na replici. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Kolega Maras, pa u svojoj raspravi ste se dotaknuli i kruha i igara, zagrebačkih restorana, istraživanja i anketa i sve to povezali sa transparentnošću u radu. Najčešća riječ koju ste spomenuli u svojoj raspravi je bila transparentno ili transparentno. Pa evo kako to transparentno rade vaše kolege u Varaždinu. Uprskali projekt težak čak 800 milijuna kuna, najnovije od ovog tjedna. Varaždinska županija odnosno grad Varaždin i 10 općina provode projekat Aglomeracija. Projekat je težak 800 milijuna kuna od čega 70% daje EU. Raspisan je natječaj za prvu fazu, izabran je ponuditelj i 5 ponuditelja se žalilo na izabranu ponudu. Svim petero su žalbe uvažene od strane državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. A evo zbog čega. Tvrtka iz Izraela je važne podatke poslovnom tajnom. … [[Govornik se ne razumije.]] u rješenju navodi da je to zabranjeno Zakonom o javnoj nabavi te da gospodarski subjekti ne smiju označiti tajne podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedinih stavki, cijeni ponude te podatke u svezi sa kriterijima odabira ponude. Znači netko proglasi tajnom jedinične cijene svoju ponudu i za vaše kolege je to najprihvatljivija ponuda. I to je transparentno. Odgovor na repliku uvaženi kolega Maras, izvolite. Gospodine Stričak vi ste mene zamijenili sa nekim, ja nisam iz Varaždina.

Jedino što ovdje mogu konstatirati da dobro da vas nije gospodin Bulj slušao jer bi 232 potegnuo. Tako da, iskreno nemam te informacije, ne znam o čemu se radi, niti su to moji kolege ali mi je žao ako je netko izgubio posao od 800 milijuna kuna koji se mogao uložiti u Varaždinu. Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru na repliku. S ovime smo završili sa replikama po ovoj raspravi. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Vratimo se ponovno na temu ovog zasjedanja. Znači Prijedlog izmjena Zakona o HNB-u.

Zašto to konstatiram? Pa iz jednostavnog razloga, odnosno da postavim pitanje znate li tko je tada predložio izmjene i dopune Zakona o HNB-u? Pretpostavljam da ne znate, sam HNB. I gospodo vi ste to prihvatili i zato imamo problema ovakvih kakvih imamo. Međutim, evo OK, danas je dobro čuti koliko vidim da smo ovdje svi manje-više suglasni da ovo treba promijeniti. I ja sam danas sretan zastupnik a biti ću još sretniji ako se ovo izglasuje. Ovim izmjenama iz 2008. i 2013. što se ovdje desilo? Ovdje je HNB definiran kao nadnacionalna institucija.

Međutim ima jedna vrlo loša stvar za svaku zemlju a to je kada ona ne primjenjuje dio suvereniteta koji još ima a mi još imamo monetarni suverenitet. Imamo kunu, imamo Središnju banku. Ali gospodo, nije nama zabranio netko izvana da to koristimo nego oni koji vode HNB odustali su od monetarnog suvereniteta i skoro su iz opticaja protjerali kunu. I zato ovima koji govore danas, kolegicama i kolegama vjerojatno nisu dovoljno upućeni. Kao čovjek koji se 26 godina bavi ovom problematikom kažem daleko veća šteta je napravljena monetarno kreditnom politiko u Hrvatskoj od svih ratnih šteta koje su se desile u Hrvatskoj i poslije toga. Nemam vremena za obrazlagati to. U tom kontekstu HNB je danas, ne poznaju zakoni o središnjim bankama u EU ovakvu razinu i ovakav način neovisnosti. Zašto? To je važno ovdje naglasiti. Mi 20 godina nemamo nikakve kontrole demokratske nad HNB-om od strane zakonodavne vlasti RH a to je Sabor. Nekoliko primjera, mandat tamo viceguverneru i guverneru može trajati doživotno ako se ne promijeni ovaj zakon. Tamo ima viceguvernera koji su već na funkciji 25 godina. Jedan ima 75 godina dobrih. Prema tome, ovdje je potpuni nered. Toga nema ni u protokolu, statutu ECB-a i niti jedne druge znači Europske središnje banke. Ovdje se ne traži ništa drugo nego da se usuglasi razina Zakona o HNB-u sa postojećim zakonima u EU a to je ispod ovih standarda a ja ću vam od nekoliko stvari od toga sada nabrojati. U tom kontekstu niti jedna, ekspertni tim koji je radio nekoliko mjeseci za stranku Promijenimo Hrvatsku, mi smo ustanovili da nijedna središnja banka nema više od 2 do 4 viceguvernera, kod nas ima 6. Guvernera, viceguvernera u EU, Središnjim bankama imenuje u pravilu predsjednik, kralj ili kraljica na prijedlog Parlamenta ali ih i razrješuje. Ovdje je definirano tko imenuje ali namjerno nije definirano tko razrješuje.

Sve se obavlja unutar institucije. U tom kontekstu ono što želim posebno naglasiti ovaj Zakon o HNB-u koji sada postoji on je u koliziji i suprotan je prema nekoliko zakona u Hrvatskoj, razumijete? On je suprotan Zakonu o računovodstvu, Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o platnom prometu, Zakonu o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga, Zakon o predstečajnoj nagodbi i zaštiti potrošača i nekim direktivama EU. Jučer sam saznao da je netko pitao Ministarstvo financija jer vi znate da je ovaj sadašnji Zakon o HNB-u suprotan svemu ovom? Oni su se šokirali i rekli ne znamo. Prema tome, u ovoj se zemlji ne zna tko pije a tko plaća.

Međutim, šta se ovdje desilo? Od zadnjeg Zakona o HNB-u 2013. propalo je nekoliko manjih banaka, Obrtnička-štedna banka Zagreb, Credo banka Split, Centar banka Zagreb, Naba banka Zagreb, Primus banka Zagreb pri čemu je HNB propustio na vrijeme detektirati probleme. Tamo je poslao svoje povjerenike, oni nisu ništa napravili i sve su te banke otišle ili u stečaj ili u likvidaciju. Ovo su ozbiljne stvari gospodo, ovdje je riječ o krvotoku hrvatskog gospodarstva i ovdje su se pokazali dvostruki kriteriji u nadzoru i regulaciji banaka od strane HNB-a posebno prema manjim bankama. Prisjetite se one situacije u Splitu prije nekog vremena kada je jedna banka bila blokirana ali onda na neko kratko vrijeme par sati odblokirana da bi netko podigao 9 milijuna kuna i odmah potom je ponovno blokirana. Jeli netko snosio odgovornosti za to? Nije. Zato je važno da ovo stavimo pod demokratsku kontrolu. Zato se oni protive ovom zakonu koji se predlaže. U ovom kontekstu dakle želim još neke stvari reći. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o tome da mi moramo vratiti znači odgovornost HNB prema Hrvatskom saboru koji imenuje i guvernera i viceguvernera. Ovo je najviši dom i ovdje se moraju polagati računi za i dobru i za lošu politiku. Mi ne želimo HNB kao državu u državi. On je danas jedina državna institucija koja nije pod nadzorom države. Pa gdje to molim vas ima? I oni to debelo koriste. O izvještajima o poslovanju HNB-a moram se glasovati u ovom Saboru. Pa tako se glasuje i o Europskoj središnjoj banci i u drugim središnjim bankama i molim one koji govore suprotno da ne manipuliraju podacima. Ukoliko se ne budemo tako postavili prema ovome što se dešava mi kako saborski zastupnici ne obavljamo svoje dužnosti prema Ustavu i prema građanima koji to od nas očekuju. I sad ću još samo kratko završiti. Promjena i to šira promjena Zakona o HNB-u je imperativ i dobro je ponovno ponavljam da je MOST da je u ovakvoj političkoj situaciji da nametne ovu promjenu, ali ona se zaista mora šire provesti. Ponavljam gospodo iz MOST-a ovaj zakon vjerojatno niste primijetili on je u koliziji sa nekoliko najvažnijih zakona u Hrvatskoj i nekim direktivama o EU. U tom kontekstu evo držim u rukama novi prijedlog novog Zakona o HNB-u. Ima 131 članak. Radili smo nekoliko mjeseci na njemu. Mi ga nesebično u ime stranke Promijenimo Hrvatsku želimo dati predlagatelju ovog zakona da zajedno nesebično radimo na ovome svi u ovome Saboru, da napravimo zakon koji će ovu instituciju par excellence važnu staviti pod demokratsku kontrolu. Ovdje nitko u ovom Saboru ne govori o tome da se ovdje treba propisivati kako će se voditi monetarno kreditna politika, ne. Ali želimo sve drugo znati jer vlasnik HNB-a je hrvatska država odnosno hrvatski građani. I ovdje se moraju podnositi računi. U suprotnom vidimo kako se svisoka obraćaju pismima pojedinci a sad šaljem poruku i Europskoj središnjoj banci vi gospodo iz Europske središnje banke pa zar ne vidite da upravo takav pristup ne samo prema Hrvatskoj već i prema drugim zemljama dovodi do dezintegracijskih procesa u EU. Prema tome i tamo imamo deficit demokratskog ponašanja. O tome se radi, ovo je prevažna tema i dobro je da ovdje ima MOST, Živi zid, Promijenimo Hrvatsku, Snagu i ostalo da snažno idemo u pravcu promjena i da ovaj jedan zatvoreni netransparentan i klijentelistički sustav u HNB-u konačno razgradimo ali u skladu sa demokratskim normama, sa direktivama EU da ne bude u koliziji sa postojećim zakonima koji postoje u Hrvatskoj. Imao nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Lovrinoviću drago mi je na ovom vašem izvješću koje ste sada dali Sabor, ali me posebno čudi za 26 godina da ni lijevi, pa ni desni i nitko dosada nije obratio pažnju i pokušao taj zakon prije vas primijeniti onda bi vjerojatno građani i naši gospodarstvenici bili u sasvim jednom drugom okružju, bili bi u puno boljem svjetlu i bila bi država sigurno stabilnija i ne bi imali ove probleme koje imamo i s ovrhama i svime jel bi vjerojatno Narodna banka štitila građane od velikih kamata i svega ostalog što se dešavalo. Međutim, ja sumnjam u ovo sve što se priča, što je malo prije Maras rekao radimo da bi zaštitili građane. I meni osobno kao čovjeku je drago danas vidjeti da otprilike svi isto govorimo, da želimo promjene napraviti u Narodnoj banci. Samo se ja plašim kad bude sve to riješeno da većina neće napraviti korak nazad, natrag. Zašto? Pa ja sumnjam da i to tada ljudi i naši stručnjaci i pravi ekonomisti, vaše kolege koji su sjedili u vladama nisu se mogli sjetiti to da naprave novi zakon i da izglasamo u Saboru i da krenemo, jednom na kraju da krenemo u nekakav smjer koji bi ovim građanima donio prosperitet. To mi liči isto ovo što se desilo malo prije neki dan u Orašju, gdje su ljudi koji su branili taj dio enklave male, gdje je poginulo 300 ljudi braneći taj.

Odgovor na repliku uvaženi kolega Lovrinović, izvolite. Uvaženi zastupniče Mišić, vi pitate zašto ovih 25 godina nije se ništa na tom području napravilo. Pa znate ovo područje dosta skriveno ljudima, jer su novčani, financijski tokovi posebno danas u ovako tehnološki razvijenom svijetu ostali dosta velika zagonetka i oni su slabo vidljivi ljudima koji nisu stručnjaci za to područje. Kao što krvotok snabdijeva naše stanice organizma hranom, tako banke monetarni sustav snabdijevaju, čitav gospodarski sustav novcem, a na tome je moguće funkcionirati. Iz tog razloga postavlja se pitanje zašto je 92% hrvatskih banaka prodano? Oni su nam govorili da je to zbog globalizacije, da ćemo biti efikasniji, da će biti ovako, onako. Pa pogledajte koliko je u zapadnoeuropskim zemljama u Austriji, Danskoj, Francuskoj, Italiji koji je tamo udjel, postotak stranih banaka. Vidite to je bila ta tranzicija, tu smo strahovito puno izgubili. A kad jedna zemlja nema barem 50% svojih banaka i kad ne upravlja suvereno svojom monetarnom politikom ona ne može provesti nikakvu ekonomsku politiku. Pa prema tome, kao makroekonomist govorim da treba svakome bit jasno da nema te Vlade u Hrvatskoj koja će moći nešto napraviti dok jedan dio ovoga ne promijenimo. I zato vidimo da neke zemlje Višegradske skupine na jugoistoku Europe mijenjaju praksu ponašanja. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Lovrinović, ja se zahvaljujem i na raspravi, znači i na vašoj inicijativi još u prošlom sazivu ovog Sabora kad smo zajedno, znači prikupljali te potpise za izmjenu ovog zakona. Slažem se s vama da je nevjerojatno i da protiv toga treba ovaj Visoki dom ustati, da neki činovnik iz Europske centralne banke na nagovor guvernera Vujčića šalje ovakvo pismo. Osim što je to sramotno, sramotno je i da je naš dnevni list Jutarnji list staje na stranu Europske centralne banke i kritizira MOST kao političku opciju zbog ovog našeg zahtjeva. I mislim da svi zajedno trebamo protiv toga ustati u ovom Visokom domu i ne dopustiti da nam netko iz EU, neki činovnik određuje što ćemo mi kao Visoki dom raditi. Ako već druge zemlje u EU poput Češke imaju mogućnost glasovanja o izvješću HNB-a, a brojne zemlje imaju mogućnost, znači kontrole, odnosno državne revizije unutar njihovih središnjih banaka. Zahvaljujem se što ste stali uz ovaj prijedlog, a ovaj vaš prijedlog zakona koji ste dali, znači moramo postići konsenzus u ovom Visokom domu.

Izvolite. Uvaženi zastupniče Grmoja, ja sam svoju funkciju u ovom Saboru shvatio u interesu hrvatskog naroda i građana koji su mi ukazali povjerenje da budem tu i da branim njihove interese. I zato nema veze gdje sam bio, zašto sam otišao ili s kim ću sutra također podržati neki prijedlog ako je on, znači u obrani hrvatskih nacionalnih interesa. Ovdje su napravljene ogromne štete. Ovdje je riječ o tome da nam neki činovnici kao što kažete šalju dopise da treba ovo ili ono napraviti. Dakle, ona institucija koja je toliko zatvorena kao što je Hrvatska narodna banka zakonito svaki sustav, institucija koji je dugo vremena zatvoren unutra mora doći do negativnih promjena, mora doći do deformacija. Mi imamo jedan vrlo deformirani monetarni sustav koji je ovu zemlju, koji je naš izvoz bacio na noge. Ovdje nemam namjeru držati predavanje jer nisu ni okolnosti, a ne dopušta mi vrijeme o tome vi biste se zgrozio, da mi uopće ne koristimo ono što nam zakon, što nam Statut Europske središnje banke dopušta a to je da upravljamo svojim novcem. Međutim, koncepcija ljudi koji sada vode HNB i prije bila je da što prije maknu kunu iz optjecaja i da što prije uvedu euro i mi bismo danas bili kao Grčka gospodo. I oni su sve učinili, sad kad je propao taj plan oni ništa ne govore, a oni su to zakuhali. Pa i jedan guverner prije dobio je prestižnu navodno svjetsku nagradu a svi koji su takve nagrade dobili u srednjoj i jugoistočnoj Europi njihove su ekonomije ubrzo upale u teške probleme. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Goran Aleksić, izvolite. Uvaženi kolega Lovrinović spomenuli ste utjecaje HNB-a na zakonodavnu vlast. Ja bih spomenuo nekoliko utjecaja koji su bili vrlo negativni u povijesti. Prvo '93. i '94. godina gdje je HNB progurao valutnu klauzulu kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, a pritom nisu propisana nikakva ograničenja za valutnu klauzulu. To je bila katastrofa kao što se vidi iz primjera švicarski franak. Sljedeća stvar, početkom 2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju. Osobno sam sudjelovao u izradi toga zakona. Na klupama ovdje u Saboru bile su kvalitetne izmjene i dopune toga zakona gdje je bilo predviđeno da se promjenjiva kamatna stopa mora izraziti pomoću početnog fiksnog dijela kamatne stope i promjenjivog parametra. U zadnji trenutak bivši ministar Linić miče sa saborskih klupa taj prijedlog izmjena i dopuna i stavlja novi prijedlog sa ograničenjem kamatne stope 3,23% Ne piše baš tako u zakonu ali tako je ispalo na kraju. Ja vjerujem da je tu HNB ustvari znam da je tu HNB imao svoj utjecaj, da su ga banke pritiskale i da banke nisu dopustile da se već tada uvede u pravne poslove početna fiksna kamatna marža koja nije ugovorena na vrijeme. Govorili ste o utjecajima kada je donošen Zakon o HNB-u i izmjene Zakona o HNB-u. Govorili ste o klijentelizmu. Klijentelizam nije prisutan samo u HNB-u klijentelizam je prisutan u kompletnom državnom sektoru i zbog toga smatram da će biti potrebno u nekakvoj doglednoj budućnosti donijeti određene zakonske odredbe kojima će se regulirati način napredovanja u državnom sektoru prema mjerljivim kriterijima. Toliko, hvala. Izvolite. Uvaženi zastupniče Aleksić vi dolazite iz Udruge „Franak“ koja je postigla jednu veliku pobjedu nad sustavom u koju nitko nije vjerovao osim vas i nas nekoliko, i ja sam surađivao s vama. I sjećam se dobro onog dana kada je 30-ak tisuća razočaranih, ljutih građana išlo Ilicom i kad je jedno 10 tisuća došlo pred HNB. To je otprilike bilo prije možda godinu i pol dana. Od tada se može govoriti o HNB-u. Nitko dotada nije smio prstom uprijeti, Živi zid se također tu treba odati priznanje priključio tome, moja malenkost znači sada i stranka koju vodim Promijenimo Hrvatsku. Mi smo promijenili odnos znači senzibilizirali javnost o tim događajima. Ljudi su u pravilu govorili pa ne možete ništa, što ćete tu napraviti, pa vidite to je sustav, to je nemoguće. Ali sad se vidjelo da se može napraviti. I u tom kontekstu zaista moramo vjerovati sami u sebe. Jer što će nama ova država, zbog čega su toliki poginuli za nju ako će sada dijelove suvereniteta nama netko krčmiti a da to nitko nije zakonom ni tražio ili nije potpisao međunarodnim ugovorom. U tom kontekstu zaista ovaj Sabor, moramo svi biti odgovorni prema građanima koji su nas izabrali i čvrsto štititi interese i građana i gospodarstva i ove države. Monetarni suverenitet imamo ali on je sad fiktivni, oni ga ne žele provesti. Mi znamo kako ga treba provesti jer treba resuverenizirati, uvesti kunu, dati joj prostora. A ne ovisiti o devizama, o stranom kapitalu. To je jedan potpuno neokolonijalni model. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću. Hvala. Cijenjeni kolega Lovrinović dugo smo zajedno sudjelovali evo i tijekom proteklih izbora u pripremama, radu, u svemu dijelili puno uspjeha i neuspjeha, sreće, tužnih trenutaka i meni je drago da oko ovoga prijedloga zakona o izmjenama i dopunama dijelimo sreću. Ja sam pogotovo bio sretan jučer kad sam vidio dopis, znao sam da smo nekoga uzdrmali, nekog smo dignuli sa stola. A s nama tu sreću vjerojatno dijele i škampi i tune koje pripremaju japanski kuhari jer oni su preživjeli jučerašnji dan, netko nije imao vremena za jelo, netko nije imao vremena za masažu, mislim da će maseri biti nesretni sa jučerašnjim danom. I upravo je ovo sve skupa naša rasprava gdje smo napravili jednu veliku suglasnost pokazala da je jučer netko morao poduzeti korak i taj korak je zapravo udarac nožem u leđa ovoj raspravi koju smo kvalitetno vodili i koja je vodila prema cilju a radi čega? Radi toga kad pogledam na ovoj tablici tko ne radi reviziju učinkovitosti centralne banke, kad vidim Grčku i nas onda stvarno znam da smo na dobrom putu. I da kad uvedemo Državnu reviziju u HNB više nećemo morati raspravljati o škampama, o masažama nego ćemo o učincima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na replici. Uvaženi zastupniče Panenić vidim da imate jako puno informacija na što se ne treba trošiti novac HNB-a. Jučer ste govorili i o plaćama visokim. To je isto državna ajmo tako reći državna institucija. Zašto su tamo takve plaće enormne? Što se tamo ustvari dešava? Međutim ja bih vas ovdje upozorio na jednu stvar jer ajmo zajedno već počnimo konačno u ovom Saboru funkcionirati oko važnih stvari zajedno, vidite, vi ste predložili ove tri izmjene. One jesu, ustvari one su iste, one koje sam i ja dok sam bio u MOST-u pokrenuo, potpuno iste, ali nakon toga išao sam šire sa ekspertnom skupinom tražiti i sada vam skrećem pažnju da je i vaša odgovornost i nas svih da ako ode ovakve izmjene samo tri, a unutra je niz odredbi u postojećem zakonu koje su u koliziji sa drugim zakonima RH, onda i vi kao predlagatelj, a i mi snosimo odgovornost za nečinjenje. Zato je ovaj prijedlog koji vam nesebično nudim da zajedno na njemu finiširamo ga, vi ćete vidjeti da on nije protivan niti drugim zakonima RH, niti statutu Europske središnje banke, dapače, s tim je dobro usklađen. I ajmo napraviti konačne ove izmjene zbog kojih ćemo biti ponosni i koji će HNB vratiti pod demokratski nadzor koja treba biti neovisna, ali koja treba biti odgovorna. A ne da ovdje dolaze polagati račune izvještaje najčešće zamjenici guvernera, pa čak ako im se ne svidi oni dignu nos i napuste ovu dvoranu bez ikakve isprike. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Izvolite. Htio bi samo reći jednu misao koja je recimo dosta zanimljiva koju je rekao profesor Lovrinović, on je rekao da je HNB propustila spriječiti recimo slom par banaka, malih hrvatskih. Ja bih rekao da nije propustila spriječiti već da je HNB izvršila agresiju na njih i zapravo ih namjerno likvidirala sa ciljem eliminacije konkurencije odnosno s ciljem održavanja oligopola, nekolicine stranih banaka koje drže u biti 98% našeg bankarskog sustava. Druga replika bila bi na temu pritisaka iz Europske središnje banke, gospodin Grmoja ih naziva činovnicima koji imaju podršku moralne nakaze, čudovišta, monstruma i masona 33. stupnja Marijana Hanžekovića koji uporno truje, zagađuje i vrijeđa putem svojih medija sve one koji ne slažu sa njegovom vizijom Hrvatske. Htio bih ovom prilikom reći da se nemamo čemu čuditi takvim udarcima i napadima i da će ih biti sve više kako će vrijeme prolaziti. Također molim građane da ne vjeruju izdanjima Hanza Media jer njihov vlasnik je osoba kojoj su interesi čitatelja kako novina tako i pretplatnika HRT-a na zadnjem mjestu.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru. Uvaženi zastupniče Pernar, to se može što ste rekli o malim bankama tako i nazvati, vi ste to samo na jedan otvoreniji način rekli. A uistinu je riječ o čišćenju bankarskog tržišta od malih banaka. Ja neću spominjati ime banaka, ali jedna banka u Splitu, ima ovdje vas Dalmatinaca, koja je prodana strancu ljudi misle da je iz te zemlje došao ogromni kapital, ona se dva puta prodavala i najviše su na tome strani investitori zaradili. Kako ona danas posluje? Malo je kapitala došlo izvana, ona vrti akumulaciju iz Dalmacije i to je to, a propada gospodarstvo. Ali nešto bih vam drugo rekao, sjećate li se prije jedno tri mjeseca kada su specijalci slovenski upali u Slovensku središnju banku, sjećate li se toga, jel netko čitao? Digla se isto gužva iz Europske središnje banke, čak je guverner pisao pismo, a šta se tu pokazalo? Pa tu se pokazalo da jedna mala Slovenija, duplo manja od Hrvatske, pokazala se velikom državom. Zašto? Jer su imali osnovane sumnje jer je i tamo bilo nekih protuzakonitih djelovanja, oni su došli u ured i guvernera, izuzeli informatičku opremu određene spise, odnijeli da se napravi pravosudni ovaj. Pa zamislite da je tako nešto ne daj Bože u Hrvatskoj napravljeno? Pa dajte molim vas učinimo ovu državu već jednom državom. Tako se danas pokazuje domoljublje. Ako se prije dokazivalo u rovovima kao što je i hvala vam svima za to, pa nemojmo to danas krčmiti, borimo se za ovu zemlju na ovim frontovima, na ovim pitanjima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi kolega Tomislav Saucha. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Slažem se sa kolegom Marasom koji je danas ovdje rekao da svrha ovog zakona nije definitivno da građani žive bolje. Uz svo dužno poštovanje ne vidim kako će od ovoga zakona građani živjet bolje. Svrha ovog zakona je kao i svrha svih zakona koje je MOST do sada uputio skoro svi koje je MOST uputio u proceduru obračun sa nekima. Ja ovdje nisam branio guvernera Vujčića ni kao osobu, pa čak ne kao instituciju, nego sam branio princip da se zakoni ne bi trebali pisati za pojedinca, koliko god on nekome bio iritantan. Rekao sam jučer, pa ću to reći i danas da smisao ovog zakona je obračun sa jednim pojedincem. Evo to mi je zamjerio gospodin Grmoja, ali nažalost to je istina. U pravilu imaju ime i prezime, imaju oči, uši i nos, imamo Zakon o HRT-u, koji je smisao njega, je, naravno nastoji se olakšat građanima da manje plate u ovrhama ali u principu obračun sa jednim nakladnikom, jednim odvjetnikom, pa se tome zakonu nadjenulo ime lex Handžeković. Pa onda imamo Zakone o izboru zastupnika i Zakon o izboru lokalnih čelnika koji su bili pisani a ustvari za obračun sa jednim gradonačelnikom koji vam je problematičan, ne možete ga pobijediti pa je taj zakon dobio nadimak lex Vlahušić. Zakon o ovrsi je bio napisan iako ima dobru namjeru da otupi oštricu u Živome zidu, da tu malo uđete u njihov prostor. A ovaj zadnji zakon o kojemu danas razgovaramo, definitivno moramo nazvati lex Vujičić. Osim što se sa sitnim zakonima vi obračunavate sa nekim pojedincem ili sa nekom grupom ili organizacijom svi ti zakoni imaju još jednu svoju dodirnu točku a to je da su katastrofalno loše napisani, nepripremljeni, amaterski i na to smo cijelo vrijeme upozoravali. Vi ste jučer sami priznali da ste ovaj zakon napisali jer vas zanima kako se trošio novac u HNB-u i gdje je sve putovao gospodin guverner i jesu li ti putevi bili opravdani. Mislim ja stvarno ne vidim kako će to pomoći iako ja mislim da je legitimno pitanje na koje svi mi moramo dobiti odgovor. I da se razumijemo nemojte misliti da nas to u SDP-u nije iritiralo kada smo čitali o tome. I mislim da bi to trebali znati i da bi trebali mi ovdje u Saboru dobiti tu informaciju. Ali ja ne vidim kako će to pomoći bilo kome osim MOST-u da politički poentira, da kaže evo, netko koga je tamo stavio SDP je ne znam proveo 300 ili ne znam koliko dana na putu, ne znam, odsjedao u takvim i takvim hotelima, proveo toliko i toliko vremena u zraku. Dakle osim toga ja ne vidim nekakav drugi smisao, dublji smisao ovog zakona. Da, guverner će morati doći ovdje u Parlament, podnijeti će nam izvještaj i mi ćemo glasati o tome. Vi imate većinu i vrlo vjerojatno ćete glasati protiv. Pa ćete glasati protiv prvi put, drugi put, doduše ne postoji u zakonu, nisam vidio da je predviđena sankcija šta se dešava ako mi kao Sabor tj. vi kao većina odbijete izvješće guvernera, da li će to značiti njegovo razrješenje, ne znam. Podsjetiti ću vas, mislim doduše nikada to nije bilo službeno potvrđeno ali o tome itekako bilo govorkalo da jedan vaš član koji će mi sada sigurno replicirati, tj. bivši član je imao itekako želju i volju postati guverner HNB-a. Nekako mi se čini da je ovo na tragu osobnih ambicija, između ostaloga. Da ste loše pripremili ovaj zakon kao i druge zakone govori činjenica da niste shvatili da paralelno sa ovim zakonom morate i mijenjati Zakon o državnoj reviziji jer u Zakonu o državnoj reviziji piše koga sve revidira državna revizija ako unutra nema HNB-a onda ništa od toga. Mislim da ste to čak jučer bili i negdje shvatili pa je netko od vas to, mislim da je gospodin Panenić to bio rekao. E sada ja to cijelo vrijeme govorim, zakoni kada dolaze u Sabor bi trebali biti u malo višoj fazi dorade, razrade, dovršenosti a ne da svaki puta to izgleda kao nekakav uradak kojeg se svaki puta treba popravljati. Ja se slažem da u Hrvatskoj ne smije biti svetih krava i da nitko ne smije biti izvan i iznad nadzora kako troši novce poreznih obveznika, to je standard ispod kojeg se ne može ići i javnost definitivno ima pravo znati za svaku instituciju u hrvatskoj koja se financira iz javnog novca do zadnje kune kako se taj novac troši. Ja bih vam zato dao jedan prijedlog u ovom trenutku kada se već mora mijenjati Zakon o državnoj reviziji da se odredi mogućnost revizorskog nadzora nad Državnim uredom za reviziju. E sad, znam da će ovo zvučati malo blasfemično ali razmislite malo o tome. To je jedina institucija još preostala u Hrvatskoj u kojoj stvari ne podliježu nekakvoj vanjskoj, neovisnoj reviziji. Tko nadzire nadzornika? Državni ured za reviziju podnosi izvještaj nama u Hrvatskom saboru o svome radu, mi to uzimamo zdravo za gotovo, možemo reći dobro ili ne ali razmislite, to je institucija koja sama sebe nadzire. Ja mislim da je to dosta nezgodno kada jedna institucija sama sebe mora nadzirati, poslati izvještaj u Sabor i u tom izvještaju piše o sebi u superlativima. Evo to dajem kolegama iz MOST-a koji su zaduženi za ispravljanje nepravda i krivih Drina, neka se malo pozabave s time. Ja ne kažem, niti ne smatram, niti sumnjam da se nešto loše radilo u Državnom uredu za reviziju, ja samo kažem da je to jedina institucija koja sama sebe nadzire. Jer ja mislim da bi nas isto tako trebalo zanimati za jednu tako važnu instituciju koja je navedena u Ustavu, koja je jednako tako neovisna kao i HNB, … [[Govornik se ne razumije.]] imate članke pa vam u Ustavu piše, članak koji govori o HNB-u, državna revizija odmah članak iza toga. Da bi nas trebalo zanimati jednako toliko koliko nas zanima kako se troši novac u HNB-u, kuda je sve putovao guverner, kako se troši recimo novac u Državnom uredu za reviziju, kuda je sve putovao državni revizor. Ja ne kažem da nisu ti putevi bili nužni kada je išao recimo u bilateralni posjet u Brazil prije par godina. Pa možda je to bilo bitno, možda je tamo nešto bitno naučio. Ali bilo bi dobro recimo da mi ovdje donesemo izmjene zakona po kojem bi se Sabor, tj. Sabor bi raspisao poziv, natječaj za međunarodnu neku kompaniju, imati velikih uglednih međunarodnih revizorskih kuća koje bi onda napravili nadzor nad državnom revizijom po istim onim međunarodnim revizorskim standardima. Ja mislim da bi nas to trebalo zanimati kad nas zanima sve jel tako? Za kraj, ja nemam ništa protiv toga da se reviziji omogući ulazak u bilo koju instituciju da ponovim u Hrvatskoj koja se financira iz javnog novca. Ali postoji još jedna važna institucija koja godišnje iz proračuna prima 450 milijuna kuna tu negdje, a u koju državna revizija još uvijek nema pristupa. Mislim da znate o kome se radi. Ali kao što sam rekao ne bi smjelo biti nedodirljivih. Pa vas evo sada pitam kolege iz MOST-a obzirom da ste vi se postavili tu za jedno 3 stepenice iznad nas po pitanju morala i pravednosti kada ćete uputiti u proceduru zakonsku u Sabor zakon kojim bi se omogućilo nadzor i nad tom institucijom? Imamo nekoliko replika. Izvolite. Kažete kolega Saucha svaki od ovih MOST-ovih jamstava, svaki od tih zakona je obračun s nekim. Ja bi dodao i nespretan obračun. U članku 2. ovoga prijedloga zakona kaže da HNB jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru polugodišnju informaciju. U starom članku je pisalo do dva puta godišnje podnosi polugodišnje. Ali kako se može jednom godišnje podnijeti polugodišnja informacija? Pa to se protivi elementarnoj logici. Znači to bi učenik prvog razreda osnovne škole ne bi ovako nešto napisao. Onda kaže Hrvatski sabor o tome glasuje za ili protiv. Zastupnici u Hrvatskom saboru mogu glasati za, protiv i biti suzdržani. E ne mogu, jer kad dođu ljudi iz MOST-a onda kažu ne možete vi suzdržano glasat. To u vašem Poslovniku što god da piše ne valja, mi određujemo da ćete glasati ili za ili protiv. To bi također dijete prvog razreda osnovne škole, učenik prvog razreda osnovne škole ne bi ovakvu glupost napisao. Dakle to jest karakteristika MOST-ovih prijedloga zakona i jedna polupismenost ako ne i potpuna nepismenost i svako odsustvo bilo kakve pravne logike pa i logike uopće. Kolega Saucha, što se tiče vaše ideje da se proširi nadzor nad svim institucijama u Hrvatskoj koje troše državni novac, koje se financiraju iz proračuna ja ju snažno podržavam, ja ju snažno podržavam, ja ju snažno podržavam i kada budemo o ovome raspravljali u drugom čitanju ja predlažem da oko toga zajedno napravimo amandman pa da vidimo dosljednost MOST-a, da vidimo dosljednost MOST-a. Da li ćemo nadzor poslati i u ne samo Katoličku crkvu nego i sve druge vjerske institucije koje se financiraju iz državnog proračuna. Zahvaljujem uvaženom kolegi Staziću. Odgovor na repliku uvaženi kolega Saucha. Izvolite. Hvala lijepa kolega što se slažete samnom. Da upravo ta čak nomotehnička nedorečenost, čak nije, ako idemo apstrahiramo ponekad neki od tih zakona namjera mu možda i nije loša. Iako ja mislim da ima, svaki od njih ima svoju skrivenu namjeru. Ali ta vrsta nedorađenosti, ta vrsta šlamperaja ne nedostojna Sabora, plenarne sjednice. Ali evo tu smo mi očito propustili i popustili kao Odbor za zakonodavstvo kad nismo vidjeli ovu nomotehničku unutra, taj nomotehnički noses. Ali to se sve da promijeniti, ali ne bi trebalo kada je već došlo na plenarnu raspravu. A kada se idete obračunavati onda rade strasti, a kada rade strasti onda se vrlo lako potkriju i potkradaju i ovakve pogreške. Ali ja mislim i tu se slažem sa kolegom Marasom da su, da ovaj paketa zakona ima još jednu svrhu osim obračuna sa svima koji smetaju MOST-u a to je skretanje pozornosti. Jer dok mi danas razgovaramo o ovome, dok se mi bavimo obračunom sa guvernerom u Vladi se priprema porezna reforma i kadrovira što nije ništa manje važno.

Prije nastavka replika jedna obavijest, članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora predsjednik odbora je u 12 sati sazvao prvu zatvorenu sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Dakle u 12 sati u dvorani Janko Drašković soba 202. Nastavljamo sa replikama. Izvolite. Poštovani kolega Saucha, referirajući se na MOST-ove prijedloge zakona niste mogli a ne sjetiti se zakona kojeg ste vi nazvali Lex Vlahušić, onoga koji uvodi moralnost u hrvatsku politiku. Međutim, ja vas želim podsjetiti da se u ovom časnom domu više zakona koje ste vi dok ste sudjelovali u radu Vlade odnosno vaša Vlada predlagala ovom Saboru i usvajala nazivali su se Lex Vlahušić. Prije svega to je Zakon o obnovi spomeničke baštine Grada Dubrovnika koji je za rezultat kako bi oduzeo imovinu Društvu prijatelja dubrovačkih starina za rezultat je imao 7 milijuna kuna godišnje manje gradu Dubrovniku na ime obnove spomeničke baštine. Drugi zakon je Zakon o žičarama koji je ovdje donesen potpuno neprovediv, čiji je rezultat da danas grad Dubrovnik nakon toliko godina nakon koliko je donesen prije pet godina ima 20 milijuna kuna manje u proračunu. To je predlagala gospodine Saucha vaša Vlada i to su zakoni koje možete nazvati lex Vlahušić. A zakon koji bi trebao dobiti jednoglasnu potporu u ovom časnom Domu, zakon koji uvodi moralnost, moralne norme nije lex Vlahušić i ne donosi se zato da bi nekome spriječio da se kandidira. Vi imate puno časnih vaših članova koji bi mogli biti gradonačelnici Dubrovnika, a nisu osuđeni. Zahvaljujem uvaženom kolegi Frankoviću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega. Dozvolimo kolegama da završe. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Saucha. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.

I vjerujem da kada gospodin Vlahušić razmišlja i ako je razmišljao, ako je predlagao što mislim da ima apsolutno legitimno pravo predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona za kojeg on smatra da bi njegovom gradu donio dobro. Ali taj zakon bi mogli prije nazvati lex Dubrovnik, a ne lex Vlahušić. Znate kad zakon ide za time da se čuva kulturno dobro grada ili da unaprijedi njegovu turističku ponudu, onda možemo taj zakon nazvati lex Dubrovnikom.

Ali kad zakoni idu za time da se osoba, osoba eliminira iz političkog života ili da mu se oduzme nekakva djelatnost, ha onda ti zakoni da moraju imati, na žalost moraju imati ime te osobe lex netko. Pogledajte malo strukturu ovih naših tu prekrasnih zakona, oruđa za obračun. Svatko od njih kao što sam rekao, skoro svaki ima oči, uši, nos, lice, neki malo više lica ali u principu idu za time da se s nekime obračuna.

Ja bih vas zaista uvažene kolege zamolio da se držimo Poslovnika Hrvatskog sabora i da se držimo teme, odnosno točke dnevnog reda o kojoj raspravljamo da ne idemo u širinu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, evo kao što sam i jutros u prvom javljanju na repliku rekao uz gospodina Lalovca i gospodina Marasa koji brane jednu suverenističku poziciju imamo gospodina Sauchu koji jako strastveno brani guvernera Vujčića. Ja to razumijem, vjerojatno se i on sa bivšim premijerom, predsjednikom svoga kluba zastupnika puno družio sa gospodinom Vujčićem, pa ima nekakve sentimentalne razloge iz kojih ovako strastveno nastupa i brani gospodina Vujčića. Ovaj zakon nema veze sa gospodinom Vujčićem. Ovaj zakon traži da Državna revizija uđe u HNB, da rad HNB-a bude transparentan. I ako vi to nazivate lex Vujčić onda je to vaš problem. Mi želimo samo uvesti transparentnost u rad HNB-a. Mi želimo samo da oni koji se kandidiraju na izborima ne budu pravomoćno osuđeni, a to što jedna stranka kandidira čovjeka koji je pravomoćno osuđen to je problem te stranke. Ako je HNB transparentan, netransparentan za vrijeme gospodina Vujčića to je onda problem tog čovjeka koji trenutno upravlja HNB-om. Isto kao što je problem HNS-a to što kandidira gospodina Vlahušića. Ja se neću kandidirati na izborima u Dubrovniku. Gospodine Saucha, znači molio bih vas da tako strastveno ne branite gospodina Vujčića.

Izvolite. Kolega Grmoja, moram vam priznati da ste ovo zadnje mi jako dobro spustili. Treba odat priznanje kad je netko ovako dovitljiv. I mislim da nije loše, da nema tabu tema i imate apsolutno legitimno pravo kritizirati. Svi od nas koji ovdje sjedimo dobivamo plaću, moramo bit spremni dobiti po nosu. Jel' tako? Vidite ovaj problem, vidite kako vi cijelo vrijeme meni imputirate da ja strastveno branim gospodina Vujčića.

A ja gospodina Vujčića nisam nikada imao priliku upoznati, nešto je stariji od mene, ne krećemo se na istim mjestima, ne idemo u Pepermint. Šta da vam kažem? Mislim da ste bili izvan sabornice da ne branim niti njega kao osobu, niti njega kao guvernera. Ja branim princip da se zakoni ne smiju pisati ad hominem, da se s nekime idemo obračunati jer to daje Saboru ipak malo preveliku moć. Jer mi ovdje možemo donijeti zakon koji će biti lex specialis, kojim ćemo se moći obračunati sa apsolutno svima u RH. Ali postoje neki demokratski standardi koji ne moraju biti nužno zapisani da bi ih se Nikola Grmoja morao držati, znate. Evo toliko o tome branjenju. Ali mi niste odgovorili, a mislio sam da budete jer ste toliko hrabri, što mislite o mojoj ideji da se transparentno trošenje tj. da se uvede mogućnost revizije u katoličku crkvu pa da vidimo i tamo znači kad govorimo o transparentnosti da vidimo koliko transparentno se troši tih 400 i nešto milijuna kuna hrvatskih građana. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Panenić, izvolite. Poštovani kolega Saucha mene, a vjerojatno i kolege ovdje, već pomalo iritira da tijekom ovih rasprava cijelo vrijeme personalizirate zakone. Mislim svi ovi prijedlozi zakona odnose se na 4,2 i nešto milijuna ljudi koji žive u Hrvatskoj i sigurno je intencija svakog od njih da zaštiti interese i da zaštiti novac koji je vlasništvo tih ljudi. Ono što ja vidim kod vas, vama vjerojatno leži to lex ovaj, lex onaj kad vam smeta nešto što se provodi u interesu ljudi, kad ide u vašem interesu onda više nije lex nego je Alex Brown. Tako da morate voditi računa da ne trebate savjetnike koji će vam prenositi što ćete govoriti na saborskoj raspravi. Ali sami ste bili na odboru i prozivate sada stavke određene članke u ovome zakonu. Tamo na kraju krajeva niste se tako izjasnili pa ću vas ja zamoliti da za drugi put na odboru se pripremite da tamo iznesete pa da onda ako smatrate da nešto nije dostojno rasprave u ovoj sabornici da ni ne dođe. Međutim ovako, znači tamo ste bili suglasni sad odjednom mijenjate stavove. A mislim da dugoročno stav treba biti da svaki zakon koji je u interesu hrvatskog naroda trebaju ga raspraviti i kvalitetne prijedloge koji će biti konstruktivni da neće biti samo stajališta ovo ne valja, ono ne valja, ne dajete nijedan prijedlog.

Izvolite. Dakle, ja sam dao itekako konkretan prijedlog i to dao sam ih dva. Znači ne znam što radite tu, sjedite i osmišljavate nekakve jeftine fore. Evo kao što sam priznao kolegi Grmoji da mi je dobro spustio i da je zaista inteligentno poentirao moram vama reći da vi mene svaki put razočarate. Doduše niste bili dugo, ali to je jedno važno ministarstvo. Ovakve jeftine fore svaki put ne znam Alex Brown, Tač, masaže pa dajte malo mislim nekakve ozbiljnosti. Ali mislim vaše je pravo govoriti što god hoćete i to ću braniti da svatko u ovom Saboru ima pravo reći što god hoće, da može i lupetati ako hoće. Ja sam vama itekako dao konkretan prijedlog. Dakle, sad je na vama, ako netko od vaših još ima mogućnost replike, ili da se izjasnite kasnije. Možete čak otići kao kolega Grmoja i dati izjavu za NOVU TV pa recite evo kako se ne slažete s time što Zoran Milanović ne dolazi u Sabor pa recite još usput i to što mislite o tom prijedlogu da se dozvoli Državnom uredu za reviziju da nadzire kako se troše novce građana Republike Hrvatske koje mi svake godine dajemo u iznosu od preko 400 milijuna kuna jednoj važnoj instituciji. Ili mislite zaista da to nije bitno? Ja mislim da to je prilično bitno jer se radi o velikom iznosu. A možda je za vas to hereza, možda o tome ne smijete pričati. Kod nas nema tabu tema, mi možemo pričati o svemu. Pa isto tako možemo imati i različita mišljenja. Zato smo u Saboru. Žalosno bi bilo kad bi svi imali jedno mišljenje, onda ne trebamo ni biti tu. Može samo jedan ovdje sjediti i micati ticalima. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Marin Škibola, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo gospodine Saucha vidim da dosta kritizirate sve prijedloge zakona MOST-a, međutim ne mogu se složiti u ovoj kritici gdje kritizirate prijedlog o HNB-u jer posao oporbe jest kritika ali ona mora biti konstruktivna kritika a pogotovo ne kritiziranje nekog zakona koji zaista će poboljšati i transparentnost i ponašanje dužnosnika HNB-a i još mnoge pozitivne efekte će imati.

Odgovor na repliku uvaženi kolega Saucha, izvolite. Poštovani kolega ja sam zakon kritizirao no međutim isto tako sam rekao da je dobro da Revizija uđe u HNB da vidimo kako se taj novac trošio i rekao sam isto tako da je nas to iritiralo. I iritira nas. A sad ćemo vidjeti, dakle ja nisam a priori rekao da smo mi protiv toga. A što se tiče dociranja o tome što bi oporba trebala raditi ili ne, e sad, ja vas lijepo molim da mi ne objašnjavate što oporba treba raditi. Zadatak oporbe je biti kritičan, slažem se isto tako da zadatak oporbe treba biti da moramo biti konstruktivni ali ja sam itekako bio konstruktivan. A moraliziranje i dociranje molim vas prepustite MOST-u, nemojte im krasti njihov kruh. Oni od toga žive. Ako vi krenete još docirati i moralizirati oni neće više imati što raditi, ispucali su svojih 7 jamstava, priznali su da su popustili na pola njih, priznali su da je pola toga neupotrebljivo. Jedino što im sada više ostaje je dociranje i moraliziranje. Mislim da jadan kolega Grmoja više neće imati razloga dolaziti tu. Budite kolegijalni. Hvala. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Gospodine Saucha ne vidim niti jedan razlog da uopće spominjete aktualnog guvernera jel jednostavno vidljivo je koliko članica pa same EU ima državne urede za reviziju koje kontroliraju njihove narodne banke. pa tako imamo devet koje u potpunosti nadziru centralnu banku i poslovne banke koje su u njihovoj nadležnosti. Između njih Njemačka, Španjolska, Francuska, Cipar, Nizozemska, Malta, Danska, Poljska, Švedska, puni nadzor nad centralnim bankom koje imaju još i države su Estonija, Irska, Portugal, Rumunjska nešto labavije, Austrija, Češka, Mađarska, Slovačka, Bugarska, Litva, Slovačka. Bez prava na nadzor Grčka, Latvija, Finska, Luksemburg, Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo, znači ured državne revizije kao i sve ostale institucije jedino dao bi nama saborskim zastupnicima svoje izvješće. Vaš prijedlog da Državna revizija ne znamo tko nju kontrolira, u biti onda daje sama o sebi izvješće je malo u najmanju ruku dvosmisleno, ali Ured državne revizije uredno će dati ovaj nalaz o kojem ćemo mi raspravljati i ne vidim niti jedan razlog zbog čega mi ne bi raspravljali o tome kao o izvješću o HNB-u jel to je HNB, imamo pravo o njihovom poslovanju govoriti.

To je naše pravo kao i moje i vaše, ne umanjujući ni vašu vrijednost ni svoju.

Odgovor na repliku uvaženi kolega Tomislav Saucha. Opet ni riječi o mome prijedlogu, ni riječi, a od vas sam to barem očekivao. Ustvari očekivao sam prvo od kolege Grmoje da zagrmi, a onda sam očekivao od vas da mi kažete šta mislite o tome prijedlogu, kada kažete da smo mi saborski zastupnici pozvani raspravljati o svemu, o svakome, da imamo pravo vidjeti svaki detalj i ja se s vama slažem. Iznad Hrvatskog sabora nema nikoga, nema nikoga, mi smo najviše tijelo. Dakle, mene sada zanima, dakle vi ste jedan od lidera MOST-a, jedan od najglasnijih ovdje, jedno od najmoralnijih najpoštenijih i imali ste dovoljno vremena imali ste jedno barem pet, šest minuta razmisliti šta ćete mi reći, replicirati. No međutim, evo od sto junaka nema nikoga, nema čak ni momka.

Dakle, dajte se očitujte o tome. Imali ste priliku sada već tri puta, ali izbjegavate, vidim da je to za vas osjetljiva tema. A vi kažete da mi moramo ovdje raspravljati o svemu i da ne smije biti nijedne tabu teme. Dakle, ja sam rekao, nemam problema s time, da revizija uđe u svaku instituciju, pa i u Katoličku crkvu. Pa mene zanima imate li vi s time problem? Očito imate. Hvala lijepa. Prelazimo na daljnju pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Mi danas odnosno već dva dana raspravljamo o tome da treba uvesti Državnu reviziju u HNB koja bi kao za cilj trebala imati utvrđivanje činjenice što jede guverner i na čiji račun, gdje se skijao odnosno da li se masirao. Mi mislimo da će to riješiti probleme hrvatskoga gospodarstva i društvene krize, međutim bilo bi puno bolje da se ovdje predložio zakon odnosno nadzor kojim će se utvrditi kakvu monetarnu i fiskalnu politiku provodi HNB. Naime ispada da treba smijeniti guvernera Vujčića barem koliko sam shvatio tu iz ove rasprave i postaviti guvernera koji se neće masirati, ali koji će eto i dalje smjeti imati valutnu klauzulu, koji će i dalje gledati hrvatsku štednju u 92% stranih banaka, guvernera koji neće imati nikakvu stvarnu vlast nad HNB-om. Uporno se spominje ta neka neovisnost u radu HNB-a, ja ne znam da li ste čuli što je rekao kolega Pernar da mu je rekao guverner bivši Rohatinski u privatnom razgovoru, ja nisam odlučivao o ničemu. Znači on sam priznaje da nije odlučivao o ničemu o kakvoj mi to ne ovisnosti i samostalnosti uopće pričamo i što će Državni ured za reviziju utvrditi u nadzoru rada guvernera.

I pitanje je koliko će nam desetljeća trebati da mi saniramo tu štetu taman da je danas počnemo sanirati? Trebamo li se prisjećati guvernera Škreba koji je još krajem '90.-ih godina dopustio uništenje 20-ak hrvatskih banaka među kojima su bile i najveće poput recimo Riječke banke koja je danas postala Erste? Trebamo li podsjećati na guvernera Rohatinskog koji je prodao hrvatsko zlato 15,5 tona u vrijeme kada su cijene zlata bile najjeftinije? Za koliko milijardi kuna je on oštetio hrvatski proračun? Guvernera Rohatinskog koji je dozvolio toksične kredite u švicarskim francima koji su uništile desetine tisuća hrvatskih obitelji, uključujući i obitelji ovdje prisutnih saborskih zastupnika? Trebamo li spominjati politiku guvernera Vujčića koji nije dopustio da se provede pravomoćna presuda o nezakonitim kamatama i koji do dan danas nije poduzeo ni jednu jedinu mjeru da bi zaštitio dužnike u eurima čije kamate su vezane za EURIBOR i LIBOR? On izdaje dakle upozorenja, kao da je meteorolog, mirno more će biti. On nije tu da upozorava, nego je on tu dakle da djeluje a mi vidimo da on ne djeluje u interesu hrvatskih građana? I zato je puno važnije pitanje kakvu politiku provodi HNB umjesto pitanja da li će danas guverner Vujčić ručati paštašutu ili škampe. Ovakav prijedlog zakona dakle ni na koji način neće utjecati na hrvatskog gospodarstvo niti će hrvatski građani konkretno osjetiti njegove blagodati. Niti jedan račun ovom izmjenom zakona neće biti deblokiran, niti jedno radno mjesto neće biti otvoreno, ni jedna deložacija neće biti spriječena. I zato mi možemo zaključiti da ovakve izmjene zakona imaju utjecaja na hrvatske građane otprilike jednako kao potres u Italiji ili sjeća šume u Amazoni. Imaju veze ali u jednom vrlo, vrlo širokom okviru. MOST ako je zaista htio poduzeti nešto u vezi HNB-a imao je priliku jer su u svojim redovima imali vrhunskoga, ekonomskog stručnjaka kojega su odbacili prvom prilikom, izbacili su ga iz koalicije a mogli su ga poslušati. I jedino što mi možemo možda sreća u nesreći iz Živog zida reći, hvala što ste ga prepustili nama. Mi ga sigurno nećemo odbaciti. Također bih upozorio na valutnu klauzulu kao ključni problem koji treba dakle promijeniti u ekonomskoj, odnosno monetarnoj i fiskalnoj politici jer se ovdje kroz raspravu u nekoliko puta provukla teza da je devalvacija kune štetna. Devalvacija kune ne da nije štetna nego ona je jedini pravi i nužan korak, usudio bih se reći putem kojeg će hrvatska ekonomija konačno izaći iz krize. Pri tome želim navesti jedan primjer, primjer Češke. Češka provodi dakle vlastitu monetarnu politiku, ona se drži krune, ne žele ni na koji način uvesti euro. Štoviše, čak je i javno mijenje u Češkoj prihvatilo takvu politiku i danas samo 17% Čeha prihvaća euro kao svoju neku buduću valutu. Poslušajte rezultate kakve ima Češka i usporedite te rezultate sa Hrvatskom. PDV 21%, uvoz je daleko manji od izvoza. Češka je 37 država u svijetu po razvijenosti ekonomije a Hrvatska 83. Kupovna moć Čeha je 20% veća nego kupovna moć Hrvata. Da li su to oni Česi koji su prije 20 godina bili siromasi u odnosu na Hrvate jer smo mi dolazili u Češku kao kraljevi a danas Česi dolaze u Hrvatsku i ovdje ljetuju a nekada ih nismo mogli vidjeti. Što je Češka učinila 2013. godine kada je u zemlji došlo do blagoga pada BDP-a. Devalvirala je krunu 10%, 10%, i šta je nakon toga dobila? Nakon toga je dobila kontinuirani rast ekonomije. Provjerite, na internetu, ti su podaci dostupni. U Češkoj je nezaposlenost samo 4% Ako to ne razumijete potpuno je dakle nevažno tko će biti guverner, može biti guverner i gospodin Vujčić, može i gospodin Miro Bulj ali ako se neće mijenjati, dakle politika HNB-a, svi ovi zakoni biti će dugoročno potpuno nebitni. Jer time što se promijenio recimo predsjednik HDZ-a Karamarko, nije se promijenila politika HDZ-a i to svi vi dobro znate. A ako uvažena zastupnica Perić koja govori o nekakvom hiperinflaciji iz doba Jugoslavije to ne razumije ja je pozivam evo na jedan izlet i nju i gospodina Panenića i gospođu Makar, ja ću vas staviti u auto i o svom trošku ću vas povesti u Prag, u Češku narodnu banku pa pogledajte kako ona vodi monetarnu politiku, kakvi su rezultati te monetarne politike, kakvu ekonomiju ima Češka i koliko je Češka danas ispred Hrvatske a prije samo 20 godina bili su 3, 4 puta od nas nerazvijeniji. Nije to teško, ne treba biti ni ekonomist ni matematičar da bi se to shvatilo, to je poput 2 i 2, samo se treba informirati i samo treba shvatiti da je valutna klauzula i ovakva politika HNB-a potpuno pogrešna, pa jučer vam je sam predsjednik Europske središnje banke jasno i glasno poručio da euro nije za Hrvatsku. Da je preuzimanje eura od strane Hrvatske potpuno pogrešno. I meni je žao što je ova rasprava dvodnevna rasprava otišla u potpuno krivom smjeru o jednom ovako važnom pitanju kao što je HNB i njezina politika.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bunjac, kad vas slušam ovako i sam se pitam je li doista rješenje tako jednostavno. Vi spominjete primjer Češke, moram priznati da baš nisam najbolje upućen što su to oni napravili, međutim uspoređivati češko gospodarstvo u onom kontekstu ili onoj situaciji koju je prošlo hrvatsko gospodarstvo mislim da nije baš uputno. Mi smo, to se spominje često da mi imamo visoku depozitnu euroizaciju, dakle 80% depozita u RH je u eurima. Hrvatsko je gospodarstvo malo i otvoreno a 60% robnog uvoza dolazi iz zemalja euro zone.

Zapravo koliko bi onda tečaj promjena ili inflacija smanjenja tečaja kune uzrokovala da kažem promjena u tom sektoru u turizmu. Jer mi želimo zapravo da nam turizam bude izvozna grana. To kroz naše hotele koji imaju visoke kategorije postižemo, međutim ono što je porazno još uvijek se u turizmu kad govorimo o robama i uslugama većina tih roba je opet uvozna roba. I koliko bi onda to značilo zapravo i koliko bi išlo u korist uvozu a ne opet izvozu i razvoju hrvatskog gospodarstva. I na kraju, ne smijemo zanemariti inozemni dug koji je vrlo visok, znači i hrvatski građani i poduzeća pa i javni proračuni su visoko zaduženi baš u eurima i svaka promjena tečaja može, na svaku promjenu tečaja oni mogu biti izrazito ranjivi. Zato mi nije baš jasno i nije mi baš jasno da u HNB-u ne postoji nitko tko ne bi razmišljao u tom smjeru da bi promjenom tečaja mogao razviti gospodarstvo ili je možda ovo što vi govorite, možda je sad zato veći i kasno. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bunjac. Hvala lijepa. Znači uvaženi kolega vjerojatno ste mislili da je Hrvatska bila u povijesti u nekom težem položaju nego je Češka, međutim nije. Hrvatska je bila u boljem položaju jer je Češka bila pod direktnim nadzorom SSSR-a i bila je žestoko eksploatirana i tamo su 90.tih godina plaće iznosile nekakvih 10 eura, dok u Hrvatskoj nikad nisu bile na tako niskoj razini, a između ostalog Češka je bila i direktno okupirana od SSSR-a 1968.godine. Što se tiče pojma devalvacije da bi on utjecao na turizam, pa mi smo čak i u onim vremenima kad je devalvacija bila dakle apsolutno pretjerana naravno intervencijom MMF-a u bivšoj Jugoslaviji imali turističke pokazatelje koji su bili bolji nego su današnji. Znači tečaj ondašnjeg dinara ni na koji način nije utjecao na broj gostiju na Jadranu štoviše zarađivalo se jako puno i bilo je gostiju sve do nedavno, odnosno u ono vrijeme je bilo gostiju puno više nego u vrijeme dakle sada Hrvatske u okvirima EU. Devalvacija kune bi svakako pojačala konkurentnost hrvatskoga turizma u Europi i svijetu. Hrvatski turizam kao što znate zarađuje premalo a evo sad ste me potaknuli misliti pitanje je koliko Česi zarađuju od turizma? Ja se ne bi iznenadio da Češka bez mora možda zarađuje i više nego Hrvatska, ali znam da recimo neke zemlje poput Austrije isto bez mora zarađuju sigurno puno više nego Hrvatska. Tako da ustvari pitanje hrvatskoga turizma i pitanje koliko je on stvarno u ovom trenutku iskorišten a činjenica je dakle da vjerojatno neiskorištava veliki dio svojih potencijala. Hvala vam lijepa. Idući na redu je uvaženi kolega Ivan Pernar. Međutim, njega nema i on gubi pravo na raspravu. Pa zbog toga prelazimo onda na iduću raspravu a to je uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, evo kao što smo već znači u izlaganju i tijekom jučerašnjeg dana i danas u replikama jasno naznačili ne tražimo ništa što ne postoji već u drugim europskim zemljama. Tražimo da revizija državna uđe u HNB, da HNB posluje transparentno, da sam se ponaša transparentno jer kontrolira rad banaka u Hrvatskoj. Ako se on sam ne ponaša transparentno onda ne možemo očekivati ni da će se banke ponašati transparentno. A svjedočili smo nezakonitom dizanju kamata, svjedočili smo slučaju Franak i ja mislim da je ovo jedan korak u dobrom smjeru kojeg bi svi oni koji misle svojom glavom, kojima su interesi građana iznad interesa nekakvih direktiva i činovnika koji šalju pisma u Hrvatsku. Evo nažalost ima i glasova ovdje i sa moje desne strane od gospodina Sauche i Bernardića koji su u biti protiv toga, koji žestoko brane znači sadašnju situaciju i ne žele da državna revizija uđe u HNB, ne žele da mi u ovom visokom domu glasujemo o izvješću HNB-a ali ono što raduje da ipak većina zastupnika a evo tu je sada i kolega Lalovca da je na strani hrvatskih građana, na strani suverenosti i na strani toga da mi ovdje u Hrvatskom saboru imamo pravo reći što mislimo o poslovanju HNB-a. I mislim da to svi trebamo žestoko braniti, da se trebamo suprotstaviti ovim pismima koje pišu činovnici na nagovor guvernera Vujčića, da se trebamo suprotstaviti pisanju Jutarnjeg lista koji je u službi znači ili banka ili interesnih skupina koji ne žele dobro ovoj zemlji. Isto tako vidimo da ovi prijedlozi koje je gospodin Stazić, prijedlozi MOST-a koje konstantno naziva da su to nekakva patuljasta jamstva, a vidimo da su se mnogi toliko uznemirili, pa evo gospodin Hanžeković sada ovu nedjelju ide kod gospodina Stankovića, jer očito da ovo što MOST predlaže da ovrhe više ne mogu provoditi odvjetnička društva, znači ovrhe za Hrvatsku radioteleviziju da će zbog toga ostati bez silnih novaca koje su uzimali hrvatskim građanima ih je toliko uznemirilo da idu nastupati na javnu televiziju. Ovo nisu patuljasta jamstva, ovo jesu mali koraci koji će Hrvatsku učiniti transparentnijom zemljom, koju će Hrvatsku učiniti zemljom gdje se novac hrvatskih građana neće uzimati kako bi se punili džepovi određenih tajkuna. Ja jesam čovjek koji misli svojom glavom, koji se ne boji nikoga prozvati dok oni pišu po nalozima onih kojima ne odgovara promjena situacije u Hrvatskoj.

Izlaganje uvaženog kolege Grmoje izazvalo je pet replika. Prva replika je uvaženi kolega Nenad Stazić. Poštovani kolega Grmoja, ne nazivam ja MOST-ova jamstva patuljastima zbog njihovih intencija nego zbog načina na koji su pripremljeni i dostavljeni ovom Saboru. Ja sam postavio pitanje ovdje replicirajući Sauchi, kako objasnite mi, kako netko jednom godišnje može podnositi polugodišnje izvješće? Kako je to moguće? Ja sam možda glupa osoba, pa ja to ne shvaćam. Kao da nekome kažete da će svakih 10 godina podnositi godišnje izvješće. Objasnite mi tu logiku. Ja evo odbacujem svaki prigovor da ste vi ovaj zakon pisali protiv guvernera. Ja vama vjerujem, potpuno vam vjerujem i ja se slažem s time da treba nadzirati sve institucije u RH pa i takvu prevažnu instituciju kao što je HNB. Ne kontrolirati je u tome kako ona provodi monetarnu politiku, jer tu mora biti samostalna. Ali ju kontrolirati u njezinom radu, transparentnosti njezinog rada. Kao kad kontroliramo HRT pa mi ne kontroliramo programsku politiku, nego način poslovanja. Kad kontroliramo HIN-u ne kontroliramo njezinu programsku politiku, nego način njezina poslovanja. Ali kolega Grmoja, pet puta vas je Saucha pitao, a ja vas sada pitam šesti puta kada ste baš, pokažite, dokažite da vam je transparentnost na umu, na duši i na srcu. Što mislite o Sauchinom prijedlogu da Državna revizija kontrolira sve institucije koje se financiraju iz državnog proračuna, pa tako i vjerske zajednice? Odgovor na repliku, uvaženi kolega Grmoja. Kolega Staziću, ja se zahvaljujem na ovome što ste uočili i ja sam rekao da ovo su prijedlozi koje ćemo znači tijekom čitanja dorađivati, a nemam nikakvu namjeru dok je tema Zakon o HNB-u odgovarati kao da sam na ispitivanju kolegi Sauchi. Dajte taj prijedlog vaš, mogli ste ga dat, bili ste četiri godine na vlasti, dajte ga u proceduru, a onda ćete vidjeti da se ja ne bojim reći svoj stav i ja nemam ništa, ja nemam ništa protiv bilo kakve revizije bilo gdje ako se ne protivi, znači nekakvim ugovorima koje smo kao država potpisali. Evo ali ne želim odgovarati na pitanja kolegi Sauchi koji nisu tema. Dajte se naučite više jednom raspravljati o temi koja je na stolu. Druga replika uvaženi kolega Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću vezano za ovo izvješće Europske centralne banke koju moram priznati da je danas ovdje bilo govora da je jako bilo neprimjereno i samo bih htio da mi ovdje odgovorite da li ćete vrlo žestoko odgovoriti na takvo mišljenje Europske centralne banke. Jer mislim da je nedopustivo da u ovakvom priopćenju koje oni zapravo šalju svima nama navode da hrvatski, zastupnici u Hrvatskom saboru da bi se trebali izuzeti od glasanja, da bi na taj način kako ovdje kažu institucionalno utjecali na neovisnost Hrvatske narodne banke. Pa kakvo je to prodavanje magle Europske centralne banke? Znači zabranjuju hrvatskim zastupnicima nama ovdje sve nas podcjenjuju i još to potpišu, bilo bi dobro da vidimo koji je to činovnik potpisao. Da li je to potpisao Dragi, predsjednik Europske centralne banke, tko je to potpisao i da se vrlo žestoko odgovori da se zapravo zabrani uopće možda i rasprava o Hrvatskoj narodnoj banci. Ja ne znam dokle to ide, da se zabrani uopće govoriti da ne možemo, znači da uvedemo reviziju. Onda čak u naslovu govori da je naša Državna revizija politička, da nije sposobna, odnosno da je politikanstvo, odnosno da nije profesionalna. Pa odakle jednoj instituciji Europskoj centralnoj banci pravo da na taj način vrijeđa hrvatske institucije. Znači mislim da bi trebali vrlo žestoko odgovoriti na ovo što Europska centralna banka jer to ne vrijeđa samo institucije, nego vrijeđa i hrvatski Parlament. I oni koji su pisali to, a vjerujem da to nije pisano tamo, nego je to pisano tu se treba vrlo jasno dati poruku jer to je zapravo poruka svima nama ovdje. Nemojte raspravljati o tome, vi o tome nemate pravo raspravljati, a mi ćemo svoje, nas će zaštititi neki drugi tamo. Pa kolega Lalovac, evo ja sam u više navrata ovdje pohvalio vas zbog tog suverenističkog stava, izrazio sam znači oštro protivljenje ovakvom načinu i ovakvom pismu. A isto tako izrazio sam oštro protivljenje pisanju Jutarnjeg lista, znači koji kaže da zbog ovoga što je stiglo treba odustati od ovog MOST-ovog prijedloga. I onda gospodin Nino Đula kaže ovdje da su ovo moje egzibicije ovdje u Saboru. To što tražim da Hrvatski sabor kaže što misli o djelovanju HNB-a to su moje egzibicije. Kaže ovako, moram to pročitati. Kaže kako znači bi uopće netko, znači govori o meni, tko djeluje u uvjetima nepostojanja rasprave, sučeljavanja, konkurencije ideja mogao razumjeti da izvan tog zaostalog hendikepiranog svijeta postoji prostor slobodnog iznošenja misli i neupravljanog djelovanja. Pa gospodo iz Jutarnjeg lista vi ste ti kojima se upravlja, zastupnik Grmoja i ostali zastupnici i MOST-a a ovdje vidim i kolege iz SDP-a, HDZ-a, Živog zida nisu osobe kojima se upravlja. Mi slobodno iznosimo ovdje svoje mišljenje i iznosimo ovdje protivljenje ovakvom pismu nekog činovnika koji je dobro ste rekli pisan ovdje u Hrvatskoj. A ja bih se sad ispričao svim ostalim kolegama koji su se javili za repliku, ja moram ići na ovaj Odbor za nacionalnu sigurnost. Hvala lijepa. Mislim žao mi je da imamo odbore u vrijeme trajanja sjednice, ja bih još jednom pozvao predsjednike odbora da sazivaju ipak odbore u pauzama, prije ili poslije plenarne sjednice. Idući koji se javio za repliku je Tomislav Žagar. Ne znam da li ćemo sada onda ići s replikama ili ne? Goran Aleksić, vi ćete replicirati? Evo onda izvolite. Upravo sam došao u posjed jednog ugovora koji je katastrofalan. Jedna općina je 2007. godine potpisala ugovor o kreditu s jednom bankom sa ugovorenom fiksnom kamatnom maržom 1,2% Nakon dvije godine se mijenjaju sredstva osiguranja i banka uvaljuje, baš uvaljuje općini dodatak ugovora o kreditu u kojem piše da je fiksni dio kamatne stope 4% Dakle, nakon 2 godine banka uvaljuje općini kamatu veću za 300% od kamate koja je bila u trenutku potpisivanja ugovora o kreditu. Ja vjerujem da predsjednik općine, gradonačelnik tko je već bio ne znam, da ljudi koji su radili u tim službama ustvari uopće nisu znali što je njima banka uvalila. Zamislite da vam netko da kredit od 6, 7 milijuna kuna s kamatom od 1,2 + LIBOR, pazite švicarac je u pitanju, nakon 2 godine vam uvaljuje dodatak ugovora o kreditu s kamatnom stopom 4 + LIBOR. To je povećanje kamatne stope od 300% To možemo zahvaliti i HNB-u koji nije regulirao takve stvari. 300% povećanje kamate u roku od 2 godine. Znači na 6 milijuna kuna to je sigurno milijun kuna dodatnog troška kredita. Evo, to sam htio reći. Hvala vam lijepa. I zadnja replika, uvaženi kolega Ivan Pernar. Hvala gospodine Jandroković.

Dobro gospodine evo bit ću onda objektivan, znači čovjek je mason i to je činjenica. Imate masonski časopis „Kutnik“ ja ću vam ga dati na ruke ako ne vjerujete, mislim da istina bi trebala biti cijenjena u ovom Domu, a ne skrivena. I on uporno taj mason putem tih svojih medija, Hanza medija, Jutarnji i Globus blati svaku dobru inicijativu i omalovažava svaki napor i trud kako bi se pomakli s mrtve točke. Želim reći da ovi napadi njegovi na kolegu Grmoju i na MOST dolaze iz same dubine pakla odnosno od ljudi koji su sklopili ugovor s vragom i koji maltretiraju nas saborske zastupnike koji su predstavnici građana. To čudovište nema pravo nas maltretirati i nema pravo zloupotrebljavati to što je vlasnik medija kako bi nas blatio, vrijeđao, ponižavao i zapravo navodio ljude naše građane na pogrešne stavove i mišljenja. Njegovi članci u Jutarnjem listu i Globusu su dno dna. I te dvije tiskovine su smeće na koje pozivam građane da ne kupuju ni pod koju cijenu i da jednostavno zaštite svoja srca i umove od tog zla. Hvala. Hvala i vama. Dakle, ja bih samo molio apsolutno sam za potpunu slobodu govora ali da ne iznosimo uvrede na račun drugih ljudi. Evo samo toliko. Prelazimo na daljnju raspravu. Uvaženi kolega Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo u ovoj raspravi izmjenom Zakona o HNB-u koliko je vidljivo traže se dvije stvari koje većine europskih zemalja već primjenjuju revizija poslovanja HNB-a i glasovanje o njihovim izvješćima nas hrvatskih zastupnika koje je narod izabrao da ih predstavljamo ovdje.

Ovim zakonom, izmjenom zakona u biti samo HNB više nije faraonska institucija u kojoj se posluje na način na koji drugim institucijama, drugim tvrtkama u vlasništvu države i brojnim drugim institucijama se ne radi. Ovdje nije napad kako je prikazao kolega Saucha na Vujčića, ovdje se jednostavno traži pravo da mi narodni zastupnici glasamo o izvješću. Ako to nemamo pravo trebamo raspustiti ovaj Dom, ako smo toliko suvereniteta izgubili i ponizili se tim činovnicima koji šalju otvorene dopise i slažem se sa kolegom Lalovcom da bi trebala hrvatska Vlada, svi zastupnici s najviše razine oštro odgovoriti jel ovo je udar na suverenitet RH, da jedan činovnik europski zadire u rad nas narodnih zastupnika. Ako mi šutke pristanemo na ovo i ako branimo, vidim da je većina protiv takvog načina, tko brani to onda mi nemamo više suvereniteta. Mi smo izdali narod koji nas je birao.

Građani su izabrali nas predstavnike i slijeva i s desna i u centru da glasamo o izvješćima o poslovanju jel inače nema smisla ovaj Parlament. Šta bi mi trebali saslušati samo izvješće i klimati glavom, nemamo pravo niti glasat. Naravno, kolega Stazić je malo prije ukazao na jednu nelogičnost u prijedlogu koju treba ispraviti, zato je prvo čitanje, da piše glasamo za i protiv. Naravno može se biti i suzdržan i to je na mjestu, ali to je tehnički problem samog prijedloga i zato je jedno čitanje.

Pokušaj uvođenja diktature. Mi se ne trebamo slagati ni svjetonazorski, ni ideološki, ali ovo je udar na saborske zastupnike, na one koje je narod izabrao za narodne zastupnike da nemaju pravo niti glasati. Odakle im pravo se usuditi glasati o poslovanju jedne institucije, a u svim drugim državama EU se na taj način u biti već odavno ponaša i to je jedan uzus sasvim normalan. Revizija naravno da treba ući kao i u druge institucije o poslovanju, tu se čak ne zadire u monetarnu politiku, tu se čak i ne zadire u dosadašnje kao što je spomenuto poslovanje HNB-a jer moramo znati Hrvatska je država koja je imala nešto manje od 15 tona zlata, nema više grama. Jel nekoga od vas bio referendum možda o glasanju da ćemo mi prodati zlato, tko je dao za pravo bilo kome da bez pitanja građana koji su suvlasnici toga zlata da se proda i zašto je prodato. Zašto je dug 300 milijardi kuna već kada je prodato zlato? Zašto druge države ne prodaju zlato? Tisuće pitanja se može postavljati, ali o ovome što pričamo mi kao saborski zastupnici, ovo je osnova zašto sjedimo ovdje, da imamo pravo glasati, protivi se, sučeljavati svoja mišljenja o bilo kojoj instituciji.

Sve ostali sluganski ti dopisi tih činovnika podržavajući svoje izvršitelje koji su doveli Hrvatsku državu da danas nemamo niti jednu banku, osim Poštanske, koja je u hrvatskom vlasništvu da nam oni sole pamet. Neka sole u svojim državama pamet jel zasigurno u njihovim državama se nije dogodio franak, nisu se dogodile kamate od tih banaka koje su oni vlasnici njihove države. Ovo je osnova parlamentarne demokracije da imamo pravo glasati jel nas je narod izabrao. Hvala i vama. Prije nego što krenemo sa replikama, poštovane zastupnice i zastupnici čast nam je i zadovoljstvo na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti njezinu ekselenciju gospođu Marie Lohelu, predsjednicu parlamenta Republike Finske i članove izaslanstva koji borave u službenom posjetu RH. … [[Pljesak.]] Nastavljamo sa radom. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Nenad Stazić. Poštovani kolega Bulj, snažno ste se zauzeli za obranu suvereniteta RH protiv ove intervencije Europske centralne banke i u tome niste usamljeni. Evo i kolega Lalovac je o tome govorio vrlo jasno u ime cijelog kluba SDP-a. Rekli ste da i Vlada treba stati u obranu toga suvereniteta, ja bih to proširio i na predsjednicu Republike, to je i njezina ustavna obaveza. Evo Vlada danas ima sjednicu, vjerojatno još nije završena. Ukoliko Vlada danas sa ove svoje sjednice ne pošalje svoje jasno vrlo odlučno protivljenje ovoj intervenciji Europske centralne banke, tu Vladu HDZ-a i MOST-a imamo smatrati izdajničkom, izdajničkom Vladom koja ne štiti interes i suverenitet RH. Ukoliko takvo priopćenje ne dođe iz Ureda predsjednice Republike i njezino djelovanje po vašem mišljenju s kojim se ja slažem imamo smatrati izdajničkim. I zanima me da i vi odgovorite na Sauchinu intervenciju. Mene ne zanima što kardinal Bozanić koju ribu on jede u dane posta, time se nećemo baviti, ali kako se troši 460 milijuna kuna hrvatskih građana u Katoličkoj crkvi mislim da bismo imali pravo znati i putem Državne revizije i o tome ovdje raspravljati u Saboru. Molim vas da se očitujete. Uvaženi kolega Bulj. Kolega Staziću, zaista ovaj dopis je udar na parlamentarnu demokraciju zbog dvije obične stvari što tražimo od jedne institucije kao i u drugim europskim državama i ovaj dopis je najveća sramota i vanjski pokušaj udara na demokratske procese unutar RH jer da netko nam zabrani da glasamo o izvješću HNB-a u poslovanju, to je da nam brani i da govori odakle pravo to saborskim zastupnicima a dok u istim državama i odakle gospodin dolazi se isto radi. Što znači pokušaj nametanja diktature izvana.

Ovo je pokušaj, ja nisam rekao da je izvršen, ovaj dopis je pokušaj udara na suverenitet RH jer parlamentarna demokracija je, znači u RH iz koje proizlazi Vlada i vlast. Što se tiče, spominjali ste crkve i vjerske zajednice, osobno nemam ništa protiv toga da uđe svagdje revizija, međutim, nije sada tema, nije tema. Bili ste 4 godine na vlasti, postoje ugovori i Vatikanski sporazumi, postoje ugovori između vjerskih zajednica o tome. Dajte prijedlog, šta ste vi u biti posljednjih godina dok ste bili saborski zastupnik po tome pitanju napravili? Vjerske zajednice su znači u nekakvim ugovorima sa državom ili sa Vatikanom. O tome treba raspravljati ako treba. I naravno, svi smo saborski zastupnici, imamo pravo predlagati u ime klubova i pojedinaca ali sada je tema HNB. Hvala lijepa. Drugi se za repliku javio uvaženi kolega Goran Aleksić. Uvaženi kolega Bulj, bilo koji činovnik da nešto napiše, bio on činovnik, pa bio on i predsjednik Europske središnje banke, guverner, bilo tko ako nešto napiše i ako se nije pozvao na neke odredbe gdje to piše da je zabranjeno na nekoj direktivi ili bilo čemu, to možemo smatrati najobičnijom kolumnom u nekom časopisu. Dakle, svatko tko nešto brani bilo kome mora se pozvati na točno određeni propis koji to brani. Ako on se ne poziva ni na koji propis, ako se ne poziva na nikakvu konkretnu odredbu onda se on može sa tim svojim pismom slikati. To je jedna stvar. Druga stvar. Ne znam da li ste primijetili ovo maloprije što sam rekao, ovih 300% povećanja kamate u jednoj općini, vjerojatno se dogodio u mnogim općinama. Dakle banke su, ja bih rekao u mnogim općinama ugovarale kredite na početku povoljno a kasnije mijenjale kamatne stope nažalost legalno jer su to ljudi koji su ovlašteni za potpisivanje potpisivali ali oni nisu znali što potpisuju. Naravno oni se teško mogu izvući jer kaže se da nepoznavanje propisa ne opravdava međutim ipak je to neka vrsta prijevare, da vam netko poveća kamatu za 300%, to je strašno. Dakle, što se tiče isto ovih činovnika koje smo spominjali, ja bih se nadovezao na europsku komisiju gdje je Udruga Franak tražila od Europske komisije da se očituje o presudi Vrhovnoga suda u slučaju Franak. U 5. mjesecu prošle godine Europska komisija nije uopće reagirala na taj zahtjev Udruge Franak dok je vrlo promptno reagirala na zahtjev banaka da postupe u slučaju konverzije Franak i da napadnu na RH da to nije bilo u skladu sa europskim pravom, da traže mišljenje, da traže objašnjenje i da na kraju možda idu i prema Europskom sudu. Dakle vrlo promptno reagiraju kada su u pitanju banke a kada su u pitanju potrošači onda su vrlo spori. Vidi se da je bankarski lobi jak u cijeloj EU. Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi kolega Bulj. Kolega Aleksić, vi zajedno sa vašom udrugom ste dokazali da Hrvatska narodna, presudama Visokog upravnog suda, ako sam u pravu, vi ste dokazali zajedno sa građanima, sa stručnjacima da HNB je štitila strane banke, da je radila protivno interesiram hrvatskih građana. Imamo presudu. Više to nije čula-kazala i zato vam hvala, vama i Udruzi Franak i svim stručnjacima koji ste se tu bili uključili i zasigurno te kamate koje izvlače strane banke, kako od općina, tako i od pojedinaca, da je staviti sada na račun koliko je to, da je izračun napraviti o kolikim se iznosima radi, to je ja mislim nemjerljivo a sve očito uz blagoslov temeljem presuda politike HNB-a koja je to omogućila, je li na vrijeme nije upozorila ili nije reagirala. I zaista o tome treba razgovarati. A još jednom vi ste dali prijedloge u samoj raspravi kroz ovo, konkretne i konstruktivne i zaista treba na tome poraditi po pitanju svega što ste do sada radili i ugraditi u novi zakon. Poštovane kolegice i kolege. Kolega Bulj, primijetio sam da u vašim nastupima uvijek ste okrenuti prema opoziciji i da uvijek opoziciji govorite a ukoliko je stvarna namjera ovog vašeg prijedloga zakona da on promijeni i korigira HNB i njezin rad, mislim da bi se trebalo okrenuti malo i drugoj strani jer vi ćete zajedno donijeti onakav zakon kakav vi želite i kakav ćete vi predložiti. Mi kao opozicijske stranke smo u manjini ovdje i mislim da naši amandmani će vrlo malo utjecati na sastav tog zakona pa ne znam zašto uvijek okrenuti ste prema desno, tj. prema ljevici u tom svom dijelu obraćanja. Trebate se obratiti malo i drugoj strani. Pa kolega Pernar isto u svojim nastupima iznosi puno kvalitetnih činjenica no on to malo preteatralno radi pa ga možda neki ni ne shvaćaju ozbiljno no veliki su problemi u cijelom funkcioniranju ove države su se nagomilali. Mislim da nitko tko je sudjelovao u politici ovih 25 godina nije na neki način odgovoran stanju u kojem smo se danas doveli u RH pa i da nam se naređuje ovako da mi kao što je maloprije kolega Lalovac rekao ne bismo trebali ni raspravljati o ovakvim izvješćima o radu HNB. Molim vas evo obratite se malo i drugoj strani pa da budu svi jednako zastupljeni u vašim obraćanjima. Hvala lijepa. Mi smo izabrani od naroda.

Ovaj isti prijedlog je bio dok ste vi bili prije par mjeseci u 3 mjesecu na ovoj strani sjedili, niste bili u Narodnoj koaliciji nego tada ste bili u Domoljubnoj tzv. koaliciji. I nisam tada od vas baš vidio ushićenost nekakvu za ovim zakonom i promjenama, također vi ste bili tada u Hrvatskoj seljačkoj stranici. Međutim ovo nije pitanje gdje je saborski zastupnik okrenut, trebamo biti okrenuti svi prema građanima i isključivo takav mi je prostor da jednostavno je bolje na ovaj način da komuniciram. Ali očekivanja su bitna od ovoga zakona i bitno je da primijetite da na vas saborskoga zastupnika ovo pismo europskoga činovnika u biti želi vam oduzeti pravo da glasate o izvješću. Opće nije pitanje amandmana, vi niste dali prijedlog kao gospodin Aleksić, pa i gospodin Pernar daje svoje nekakve ideje. I vi ste samo sad kritički u replici dali gdje sam ja okrenut. Ja ne znam gdje ste vi okrenuti, jeste li u Narodnoj koaliciji ili ste u HDZ-u? Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, potakla me jedna vaša rečenica kad ste rekli zašto smo mi ovdje u Saboru? Da zašto smo mi ovdje u Saboru? Mi smo ovdje, narod nas je izabrao da branimo interese naših građana, da donosimo zakone u interesu naših građana, da se borimo za njih, da branimo suverenitet naše države a ono kad kažu nekakav činovnik europski je napisao dopis da mi čak ne bi trebali ni raspravljati, možda su mogli reći da ne smijemo to raspravljati. Mi ovdje moramo znati da smo upravo zbog toga ovdje da ne dozvolimo lihvarenje više naših građana u ovoj državi, da svi skupa stanemo iza ovog zakona koji treba donijeti realan, dobar, europski zakona i da naše banke jednostavno budu naše da ne budu tuđe i da štitimo ove naše građane, nažalost kasno ali još uvijek nije kasno ako se ide u dobrom smjeru. I odgovor na repliku uvaženi kolega Bulj. Hvala lijepa. Ali zaista ne smijemo biti guske u magli. Ovo je direktan, tj. još uvijek indirektan udarac na parlamentarnu demokraciju, udar na suverenitet RH a mi smo po Ustavu dužni i dali smo prisegu braniti suverenu i neovisnu RH svi bez obzira jel bili, mogu se okrenuti s moje lijeve strane ili desne, mi smo dužni i obavezni braniti suverenitet i omogućiti razvoj gospodarski RH a sve zbog ostanka mladih ljudi koji nažalost svakodnevno odlaze iz Hrvatske i tako neće biti prosperiteta. Apsolutno se slažem da ova direktiva, ti dopisi činovnika koji su dosada očito prolazili više ne smiju prolaziti po svim pitanjima bilo slugansko dodvornička politika i zato je sad RH di je. Politička neslaganja i ideološke svjetonazorske su manje bitna, ona su taj politički folklor za koji se borimo, ali oko ovih pitanja suvereniteta i neovisnosti isključivo moramo biti čvrsti i složni. To je vrlo teško ali ja mislim da je krajnji čas da se provede jedna suvremena politika unutar okvira u koje su nas dovele političke elite u posljednjih 20 godina. Hvala lijepa. I zadnja rasprava to je rasprava Kluba zastupnika Živog zida od 5 minuta, završna rasprava uvaženi kolega Ivan Pernar. Htio bi reći da ovaj prijedlog zakona, odnosno izmjena Zakona o HNB-u omogućiti će ulazak državne revizije u HNB, omogućit će i nama da glasamo o izvješću rada dal ga prihvaćamo ili ne prihvaćamo. Međutim, postavlja se pitanje što ako je nalaz revizije negativna, što ako ga mi ne prihvatimo? To je izvješće o radu. Možemo li mi guvernera smijeniti? Odgovor je ne. Možemo odbaciti njegovo izvješće, ne možemo ga smijenit. Predstavnika svake druge institucije može se smijenit, evo vidimo guvernera se ne može smijenit. Guverner je sveta krava a davnih dana sam rekao i zašto. A to je zato jer je on u službi stranih centara, odnosno stranih centara moći. Ono što je suštinska stvar trenutno za našu zemlju je pitanje vanjskog duga. Mi uopće danas ne znamo zapravo kome je sve naša država dužna a dok ne shvatimo kome je dužna ne možemo znati ni tko su ti koji uistinu vladaju našom zemljom? Sjećam se kad je Vlada objavila registar dužnika poreznih, ja pozivam Vladu ovu da objavi registar svojih vjerovnika, znači tko su ti ljudi kojima naša država duguj? Htio bi reći da naš vanjski dug raste iz dana u dan, iz sada u sat, taj proces je nezaustavljiv i mi zapravo vanjski dug vratit ne možemo. Ono što, jer ljudi kažu nekada ako bi se dug otpisao što je s vraćanjem duga, ali osnovna misao je da se dug vratit ne može. Jer kako mi vraćamo dug? Uzimanjem novih kredita i uzimanjem novih kredita se ukupan dug ne smanjuje nego raste što će reći da mi trenutno, odnosno da Hrvatska bez obzira otpisala dug ili ne otpisala ne može ga vratit. E sad dolazimo do te začkuljice što kada ti vjerovnici budu tražili od nas da provodimo bolne rezove, bolne mjere gdje će biti kraj tome. Činjenica je da kraja tim mjerama štednje nema. One će biti sve okrutnije i bit će sve veći opseg njih. Također zašto ova Vlada nema hrabrosti dotaknuti se u pitanje same monetarne politike, odnosno zašto, koja je uloga HNB-a? Sjećam se kad je moj prijatelj otišao sa 100 eura u HNB da ih razmijeni, oni mu rekli mi nismo mjenjačnica. Znači HNB je de facto mjenjačnica stranih banaka. Sve dok je tome tako naša država će propadat, naši građani će propadat, tečaj će biti kako oni kažu vezan, bit će ovisan o euru. Išao je euro gore, dole. Mi idemo skupa s njim. Imat ćemo valutnu klauzulu, imat ćemo kreditnu krizu. I na kraju krajeva gdje je kraj ovog puta? Dame i gospodo, vjerujem da vas to ne muči puno niti brine jer je vama dobro. Meni je isto osobno dobro sada ovdje. Ne mogu se žaliti. Međutim, pitanje nije samo kako je nama 151 koji sjedimo u Saboru, već kako je 4 milijuna građana koji trpe posljedice te monetarne politike. Ja sam duboko uvjeren da kada bi mi kao zastupnici bili prvi na udaru tih mjera, odnosno kada bismo zbog mjera štednje recimo kada bi se smanjivao broj zastupnika u Saboru i kada bi morali izvlačiti kako se to kaže slamke ili kaj već tko će od nas morati ići van iz Sabora, vjerujem da bi se onda tek pobunili. Ali ili recimo kad bi nam plaće smanjivali itd. Međutim nama plaće rastu, broj zastupnika se ne smanjuje, u suštini nama je dobro, a građanima nije dobro. I tu se opet vraćamo na tu famoznu „sit gladnom ne vjeruje“ i sve dok se to, sve dok mi zastupnici ne budemo na udaru te sulude politike većina nas će ju podržavati. Hvala. Imamo tri replike. Prvi je uvaženi kolega Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Pernar, drago mi je da ste spomenuli ova dugovanja. Naime, ta dugovanja koja su možda nepoznata mene više zabrinjava situacija oko ugovaranja tih dugovanja. Pa evo predlažem, iniciram jednu stvar koja bi se mogla ovdje napraviti. Moglo bi se osnovati jedno saborsko povjerenstvo da provjeri sve ugovore koje je država potpisivala sa strancima, s bilo kim o kreditiranju države i da vidimo ima li u tim ugovorima nezakonitosti. Ja vjerujem da bi se moglo tu nešto i pronaći. Evo to je jedna moja inicijativa koja mislim da nije neostvariva. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Da gospodine Aleksić, to je suštinska stvar zašto država ne objavi popis svih svojih vjerovnika. Zašto ne kaže dužni smo Svjetskoj banci, MMF-u, ne znam Deutche banci ili kome već, neka stavi to na stol, neka objavi kome je znači sve dužna i na kraju ono najškakljivije i najzanimljivije koji je njihov plan otplate duga? Država nije u stanju vratiti jedne kune kredita bez uzimanja novih dugova, odnosno novih kredita. Znači, država koja je najveći dužnik u zemlji, država koja nije jedne kune u stanju vratiti to je ista ona država koja mrcvari male ljude zbog poreznog duga, a zna da su ti ljudi zapravo samo kolateralne žrtve politike koju provodi HNB i konstantno se oštrica slama na malim ljudima. A oni koji vode takvu monetarnu politiku, ti koji dižu te kredite koje ne vraćaju oni žive najbolje. I zapravo ja bih se usudio reći da što je netko više neodgovorniji u našoj državi, što netko je više dužan, što netko više diže kredite koje ne vraća to se njemu pristupa sa većim ugledom i čašću. Naš ministar financija koja je uloga njegova? Kako on servisira javni dug? Zar je to servisiranje duga? I koja je to monetarna politika uopće dovela nas u situaciju da imamo istovremeno golemi vanjski dug, a da imamo kunsku besparicu u zemlji? To su pitanja koja na žalost ovaj zakonski prijedlog ne daje odgovore na njih.

Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolega Pernar, vi ste u svom izlaganju rekli da nema nikakvih sankcija za guvernera ukoliko nalaz revizije bude negativan. I ja sam u svojoj raspravi govorio da podržavamo smisao ovog zakona, ali da ga treba precizirati što se kroz reviziju nadzire, koji je opseg područja, što Državna revizija za to treba. U tom nalazu se obično daju i preporuke što treba ispraviti i ukoliko su utvrđene nepravilnosti koji je rok i tko je odgovoran da ih provede. Ukoliko toga nema onda ovaj zakon nije do kraja jasan, a tražimo da se donose jasni zakoni koji su provedivi. I drugo da onaj koji je odgovoran državne institucije pokrenu postupke protiv istih, znači protiv guvernera ukoliko se utvrdi nepravilnosti u poslovanju, a iz medija smo do sad čuli razne informacije o trošenju novca poreznih obveznika, tražimo da onda i snose sankcije i da državne institucije pokrenu postupke. Isto tako sam u svom izlaganju rekao da nije u redu da dosad nije reagirala ni Vlada ni Ministarstvo financija ni druga resorna ministarstva kad su vidjeli da Narodna banka ne reagira da su i oni odšutjeli. Tako da je odgovornost i na njima. A na nama je kao saborskim zastupnicima da govorimo, da ne podliježemo pritiscima ni naše javnosti ni europske javnosti jer i Stjepan Radić je išao u Beograd iako je imao informaciju da će biti pucano na njega, nije se bojao reći za Hrvatsku, za potrebe građana Hrvatske tamo da onaj režim nije dobar i da treba mijenjati određena pravila ponašanja. Isto tako i danas nikakvo pismo iz Europske središnje banke ne smije nas uplašiti, imamo pravo govoriti i tražiti rješenja i donositi zakone koji će biti u korist građana Republike Hrvatske. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar. A šokantan zaključak je ok, nalaz revizije je negativan i što? Imali smo situaciju kad je Šima Krasić vječna državna revizorica rekla da je 90% privatizacije bilo mimo zakona. I što? Nikom ništa dame i gospodo, pojeo vuk magare ili po onoj Ljube Ćesića Rojsa tko je jamio je jamio. Što znači da ni ova izmjena zakona i puštanje revizije u to leglo luksuza, leglo hohštapleraja, leglo života na visokoj nozi koje je u totalnom neskladu sa stvarnim životom naših građana čak i da se uvidi da u tom leglu se događaju čudne stvari o kojima pišu mediji opet na kraju krajeva nikom ništa. Jednostavno oni će reći nalaz ne znam ne zadovoljava i doviđenja. A Hrvatski sabor nema ovlasti smijeniti tog guvernera zbog njegovog provođenja monetarne politike i zbog nezakonitosti u radu HNB-a. Što će reći da smo mi ovdje taoci jednog čovjeka odnosno ne čovjeka već politike čiji je on eksponent i ekspozitura. Jer Zakon o HNB-u zapravo ne štiti Vujčića, Vujčić je nebitan, on je lutak na koncu, on ne odlučuje o ničemu već štiti njegove nalogodavce koji su mu dali da provodi tu politiku i koji neće dozvoliti da se s tom politikom prestane. Smatram da bi zakon trebao dozvoliti da se može vršiti politički pritisak na guvernera jer mora politika biti nadređena HNB-u jer HNB nije institucija za sebe već je institucija koja mora biti u službi i naroda i zakonodavne vlasti. Mora biti podložna zakonodavnoj vlasti jer je monetarna vlast jedna, postoji trodioba vlasti plus monetarna vlast a ta je ključna vlast jer onaj tko ima vlast nad novcem ima vlast nad svime. I zadnja replika, uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Uvaženi zastupniče Pernar ja se najprije želim pridružiti ovim prozivkama i Vlade i predsjednice države, Ministarstva financija ali i poručiti vodstvu Sabora ispred Sabora se mora žestoko očitovati čvrsto u vezi ovoga dopisa koji je došao iz ECB-a da nas se tretira kao neovisnu zemlju i zastupnike naroda a ne nešto drugo. Još je Aristotel rekao da novac proizlazi iz države a ne obratno. Mi danas imamo naopaku situaciju da institucija kojoj je država dala ekskluzivno pravo da vodi novčanu politiku da se ona nametnula toj istoj državi. Ali nije to gospodo samo u Hrvatskoj. Tako je to i u EU i zato je svijet došao ovdje gdje jest. I zato ćemo imati još puno većih problema.